Dobra večer. Ima nas šestoro zajedno sa mnom ali bolje šest nego niko.

Pa evo mislim borba protiv korupcije jedna je od sigurno najvažnijih i što je bitno naglasiti trajnih zadaća svakog društva, svake države kako bi se osigurala stabilnost i prosperitet države. Strategija sprečavanja korupcije predstavlja planski i normativni okvir za borbu protiv korupcije. Obzirom da se danas vrlo malo praktički govorilo o samom ovom dokumentu odnosno o samoj strategiji, ja ću se pokušati zadržati na ovih pet glavnih ciljeva koji su definirani u ovoj strategiji i to pod broj jedan jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, pod broj dva jačanje transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti, pod tri jačanje sustava integriteta i upravljanja sukobom interesa, četiri jačanje institucionalnih potencijala u sustavu javne nabave i pod broj pet podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti. Ovaj peti cilj odnosno svi ovi ciljevi su doista dobro koncipirani i nabrojani, međutim ovaj peti cilj po meni bi možda trebao biti prvi i najznačajniji i zato ga želim posebno naglasiti u svojoj diskusiji.

Toga smo svjedoci nažalost i u našem bližem i daljem susjedstvu, pa čak i u državama EU za koje često smatramo da su davno, davno uređene i da su na daleko višem stupnju razvoja svijesti odnosno borbe protiv korupcije. Upravo zato za realizaciju ovih ciljeva želim naglasiti pod broj jedan odnosno ono što smatram najbitnijim kao preventivnu mjeru, ulogu obitelji odnosno i svih institucija koje sudjeluju u oblikovanju odnosno u odgoju mladih u odgoju naše djece, naših unučadi. Zašto to ističem? Jer ako budemo imali velik broj, velik postotak duboko osviještenih ljudi, stanovnika naše države vjerujem da će i mogućnost za bilo kakvu korupciju bilo kakva koruptivna djelovanja biti daleko, daleko manja. Tu je osim obitelji naravno i značajnija uloga i Crkve i svih ostalih institucija koje utječu na psihologiju odnosno na razmišljanja, na javno mnijenje, na formiranje da kažemo ukupnog stanja duha jedne nacije. Doista to je trajna zadaća i na tome treba što prije početi raditi i sustavno raditi. Druga po meni ne manje značajna uloga je uloga zakonodavne vlasti, a to je upravo ovo što mi ovdje u ovom Parlamentu pokušavamo i radimo da se stvori zakonodavni okvir koji će svesti mogućnosti za bilo kakvu korupciju na najmanju moguću mjeru, znači da zakoni budu takvi da jednostavno ih teško možemo kršiti, da jednostavno ne možemo doći u situaciju da bilo kakva koruptivna djela jer znate kako kaže ona narodna poslovica prilika čini lopova, e to je upravo uloga i Parlamenta i svih nas ovdje da te prilike svedemo doista na minimalnu, na najmanju moguću mjeru. I treća po meni možda jedna od najznačajnijih uloga odnosno zadaća, to je uloga zakonodavne vlasti koja je represivna, koja sve one pojave koje se otkriju i za koje se ustanovi da su prisutne u društvu mora na vrijeme, učinkovito i pravedno sankcionirati na način da svako dobro razmisli prije nego što se upusti u bilo kakvu nezakonitu koruptivnu radnju itd. jer je svjestan da će ga stići pravda da će jednostavno za to odgovarati i da mu se u konačnici to sigurno ne isplati. To je ono što ako postignemo ove tri mjere odnosno tri ova cilja doista mislim da ćemo u budućnosti imati puno, puno bolje, zdravije društvo i manje ovakvih pojava koje svi ne želimo da imamo. Hvala. Poštovani kolega Šašlin.

Na pitanje na kojem su području građani najčešće primorani sudjelovati u korupciji na prvo mjesto građani stavljaju zdravstvo, a na drugo lokalnu samoupravu.

Doista svjedoci samo da korupcije ima na svim razinama, pa tako nažalost i na lokalnoj i regionalnoj i državnoj i svim razinama. Međutim, bez obzira na tu percepciju što se govori da je to na lokalnoj razini jako izraženo, ja poznajem doista stotine i stotine svojih kolega načelnika, gradonačelnika, župana koji časno i pošteno obnašaju svoje dužnosti po drugi, treći, četvrti i više mandata i koji doista nikada nisu imali problema niti sa koruptivnim nekakvim radnjama, niti ih je bilo tko istraživao jer jednostavno su izloženi osim nadzora državnih institucija koja to obavljaju u redovno svojim zadaćama i reviziji odnosno svake 4 godine polažu račune biračima onima koji su ih praktički izabrali. I to je ono što ih čini u stvari najodgovornijima jer vjerujte pogotovo u malim sredinama gdje se ljudi jako dobro poznaju vrlo teško je počiniti nešto za što znate da će vas vrlo brzo.

Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, evo vidjeli smo da u online anketi od 3.815 ispitanih građana dakle građani na prvo mjesto stavljaju zdravstvo sa 33,5% Međutim, treba reći da nisu svi djelatnici u zdravstvu korumpirani i koruptivni, no isto tako potrebno je odvojiti kukolj od žita i kazniti bilo koji oblik korupcije. Podsjećam na ono što sam govorila i u replici da je u istraživanju Eurostata u 12 mjeseci 65% Hrvata bilo kod liječnika odnosno u bolnici, 95% njih je tvrdilo da nisu morali dodatno plaćati ili dati vrijedan poklon medicinskoj sestri ili liječniku ili dati donaciju bolnici. Idemo vidjeti koje mjere nudi ovaj prijedlog strategije glede zdravstva. Prvo kaže unaprjeđenje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu. Ovdje su identificirali da su dospjele nepodmirene obveze uglavnom nastale u bolnicama pogotovo onima koje su u vlasništvu županija i da postoji opravdana sumnja da fakturiranje medicinskih postupaka nije uvijek utemeljeno na stvarno provedenim medicinskim postupcima već postoji mogućnost maksimizacije iznosa faktura od strane bolnica prema HZZO-u i nude rješenje da treba unaprijediti sustav plaćanja u smislu digitalizacije, transparentno uparivati račune bolnica sa izvršenim terapijskim postupcima kako bi se poboljšala kontrola nad upravljanjem financijskim resursima. A znate koje je zapravo pravo rješenje? Tu su na potezu Vlada i resorno ministarstvo jer je postojeći zdravstveni sustav je nakaradan. Plaćanje po DTP-u i po DTS-u potrošite na liječenje pacijenta 10.000 kuna HZZO vam plati 5.000 kuna. Nerealne su cijene pruženih zdravstvenih usluga. Nedovoljni su financijski limiti za pruženu zdravstvenu zaštitu i dugovi rastu. Nažalost novi nacrt izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je ovih dana iz ministarstva poslan na raspravu različitim dionicima u zdravstvu ne nudi potrebne reforme. Druga mjera, jačanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja listama čekanja u zdravstvenom sustavu. Tu se također navodi i to se slažemo da je potrebno učinkovitije upravljanje listama čekanja. Također navode da je kraj 2019. uveden jedinstveni kalendar naručivanja koji bi trebao smanjiti liste čekanja za 9 medicinskih postupaka. Tu je uključeno 56 bolničkih zdravstvenih ustanova, 6 je još potrebno uključiti. Što se čeka tako dugo? Nadalje, iz revizije lista čekanja na magnetnu rezonancu koje smo imali prilike raspraviti u 10. mjesecu 2020. jasno je rečeno gdje su problemi. Da se liste ne ažuriraju redovito, da nisu pacijentima izdavane potvrde o narudžbi, da na mrežnim stranicama bolnice nisu objavile liste čekanja, da nisu povjerenstva napravila dovoljnu analizu listu čekanja itd., itd. Koje je rješenje? Treba poštovati nalaze tih revizija koje očito postoje i dobro rade svoj posao, a u svrhu transparentnosti upravljanja listama čekanja i jednakog tretmana pacijenata sukladno sa stupnjem hitnosti upravo bi onda na mrežnim stranicama trebalo reći da li se radi o prvom, kontrolnom pregledu, djetetu, hitnom terminu vezanom uz malignu bolest ili hematološku bolest, predtransplantacijsku obradu itd. što većina bolnica nema. Slijedeća mjera jačanje mehanizama upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga. Dakle, tu se navodi da se pojava sukoba interesa vezuje uslijed istodobnog rada zdravstvenih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama i privatnim pružateljima zdravstvenih usluga. Ne tako davno svjedočili smo sukobima unutar KBC-a Sestre milosrdnice, čuli smo velike optužbe međusobne na, od koruptivnih radnji do sukoba interesa na relaciji javno – privatno, to je bilo i na Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. I koje je rješenje? Prvo, moramo dobiti na uvid ono što se i tražilo, inspekcijski i upravni nadzor u svim ustanovama pa tako i KBC Sestre milosrdnice i dalje u natječajima za položajna mjesta, dakle ravnatelji, predstojnici zavoda, klinika, šefovi odjela, glavne sestre, voditelji financija, kandidati ne mogu biti istodobno i vlasnici odnosno suvlasnici privatnih ustanova i biti na projektima koji miješaju privatno i javno, a do određene razine niti raditi javno i privatno. To se vrlo jednostavno napiše na natječajima. Slijedeće, upravljanje korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva, da treba znači sve te postupke javne nabave učiniti transparentima. Glede odnosa zdravstvenog sustava i farmaceutskih tvrtki, glede onaj uskog problema korupcije plaćanje liječnicima i drugom medicinskom osoblju za njihove usluge, dakle klasični mito to također treba itekako osuđivati. Poštovana zastupnice, evo ovako među našim narodom kruži jedna priča da zapravo liječnici odlaze besplatno na tečajeve, na kurseve koje im zapravo plaćaju farmaceutske firme. Ja vjerujem da ste vi imali prilike u svom radu s obzirom da već imate dugo staža i da radite u bolnici, da ste imali prilike se susresti s takvim primjerom da vam se i ponudi da odete nekuda, s jedne strane. S druge strane vjerojatno ste imali i pacijenata koji su došli sa nekakvom čokoladicom ili nečim sličnim u torbici da biste im nešto drugo napravili. Dakle, u prvom redu treba razgraničiti nešto što je mito što netko očekuje od vas kad vam nešto da, a s druge strane razlučiti ono kad vam na kraju pregleda dođe neka baka koja vam donese 10 jaja, godinu dana vas nije vidjela, ja to nikad, meni, meni je neugodno uzimati takve stvari, ali vidite da se baka uvrijedi, onda uzmeš ta jaja, daš sestri i podijeliš čokolade itd., znači to treba razgraničiti. Kad netko od vas traži uslugu i unaprijed vam da mito ili dakle to su usko koruptivne radnje i protiv toga se treba boriti. Ja osobno, a i većina mojih kolega niti ne traži ni čokoladice, ni jaja, niti ništa. Znači tu treba naše ljude educirati da se od njih ne traži ništa, mi trebamo uređeni zdravstveni sustav u kojem će se vrednovati naš rad, u kojem će biti transparentne liste čekanja, gdje neće biti potrebno uopće niti da građanin pomisli da mora nešto nositi kako bi ostvario uslugu.

Kolegice Marić, kada gledamo ankete što ste spomenuli u samoj prvoj rečenici izlaganja o anketama, uz pravosuđe i zdravstvo je top tri zavisi, zavisi tko provodi anketu kad je pitanje sama korupcija. Dosta ste pričali o nekim internim mjerama među bolnicama ili možda u samom ministarstvu koje bi možda mogli riješit kroz nekakve etičke kodekse ili pravilnike, ali pošto smo mi u saboru ovo je strategija, ona ipak daje nekakvi okvir, tek poslije dolaze određeni propisi i zakoni. Po vama ako ćemo gledat malo širu sliku, normativno ili institucionalno ono šta mi možemo pomoć u saboru, što bi vi mijenjali kada pogledamo sve zakone i normativne aspekte samoga zdravstva ili opet ili opet kada vidimo veći postotak i stvar samo nekakve percepcije ili možda lošega imidža ili možda ne znam prevelikog broja ovaj i širenja privatizacije u zdravstvu, pa građani možda, možda i osjećaju da trebaju nešto platit što inače ne bi trebali, al evo vaš prijedlog čisto normativno. Gledajte, ovoga strategija je jedno i popis mjera je jedno, evo 2015. do 2020. 5 mjera, sve lijepo zvuči, sad čitate Strategiju korupcije, isto sve ove mjere koje sam navela, nešto sam iznijela van, sve to lijepo zvuči, ali ponudila sam im rješenja. To nije samo interno unutar bolnice odnosno ministarstva, znači to su postojeći zakoni koje trebamo mijenjati. Pa evo spomenula sam vam Zakon o zdravstvenoj zaštiti i niz drugih reformi koje očekujemo da nam ponudi ministarstvo odnosno vlada, a i ovo sad što je izašlo van ne nudi nadu u to da će se nešto kvalitetno promijeniti. Znači ja sam u sustavu dugo i stvarno se trudim biti objektivna, to znate i sami, ali jednostavno ovo što se sad ponudilo nije dovoljno. Dakle, zato treba nizom zakona slijediti ovo sve što je lijepo napisano u strategiji i onda ćemo tek moći govoriti da se mi stvarno borimo protiv korupcije i da radimo na tome da se ljude educira da uopće ne pomisle da moraju nešto nositi primjer liječniku ili tako nešto.

Hvala predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. U uvodnim replikama ministru često puta smo čuli da korupcija ima uvijek svoje ime i prezime i da nema nikakve kolektivne krivnje i odgovornosti za koruptivna djelovanja. S time se ne bi složila jer kada se preveliki broj tih pojedinačnih imena i prezimena okupi unutar jedne političke stranke koja i sama nosi presudu za koruptivno kazneno djelo pravomoćno potvrđenu onda između te političke stranke koja se u RH zove HDZ i pojma korupcije komotno možemo staviti znak izjednačavanja. Ako govorimo o tome zašto danas kompletan HDZ i vladajuća većina brani ovu strategiju suzbijanja korupcije koju je pisala koruptivna vlada onda mogu tvrditi da je to zato što vas sadržaj te strategije ni na koji način ne ugrožava. Iz priče je vrlo jednostavno, od ove strategije neće, neće biti ništa, usvojit će je parlamentarna većina koja je u prošlom sazivu svoju vlast održavala uz pomoć koruptivnih žetončića, a nisam baš sigurna niti da je nešto puno bolja situacija u ovom sazivu sada iako možda taj pojam žetončića možemo sada podvesti pod pojam žetončića u ovom trenu spavača. Nama treba strategija koja će zapravo predstavljati izmjenu čitavog sustava jer ovaj sustav kakav je sada uspostavljen je davnih davnih dana, onog trena kada je na krivim temeljima HDZ bio taj koji je na koruptivnim temeljima gradio sve institucije ovog sustava i takvu strategiju kao što sam rekla trebala bi stvarati i osmišljavati oporba, a ne koruptivna vlada. Evo kolega Habijan drago mi je da ste prisutni u sabornici, znači čitali ste moj sažetak teza i iz njih ste izvukli samo ono što vam fragmentarno odgovara ne shvaćajući kako se konačni učinak može postići samo simbiozom svih predloženih mjera. I ako bi mogla napraviti komparaciju između vašeg nacrta i onog nacrta kojeg sam izradila još davne 2019. i čitav ovaj mandat posvetila sam tome da govorim što taj nacrt sadržava, pa evo i vladin plan i moj plan imaju nekakvih 5 poglavlja. Ja sam svoju strategiju simbolično nazvala „Plan za Hrvatsku“ jer „Plan za Hrvatsku“ znači „Plan za Hrvatsku“ bez HDZ-a, to je jedina šansa da korupcija ne bude ta koja nam svim porama vlada. Dakle, vi kažete jačanje institucija i normativnog okvira, a čak i prije nego što je strategija usvojena krenuli ste sa destabiliziranjem i ukidanjem smisla postojanja pojedinih institucija kao što je to Povjerenstvo za sukob interesa. Kažete da vam je jedno od prioritetnih područja jačanje transparentnosti, a odbili ste suvisli prijedlog ne samo oporbe nego Nacionalnog vijeća za praćenje borbe protiv korupcije da se uvede puna fiskalna transparentnost svih državnih i javnopravnih tijela po sistemu prikaza pojedinačnih uplata i isplata iz svih proračuna. Kažete da vam je cilj i jačanje sustava integriteta i upravljanja sukobom interesa, a najjače i najsposobnije i najkapacitiranije tijelo ste učinili impotentnim da o sukobu interesa uopće raspravlja, pa ćete onda donositi etičke kodekse na razini šta ja znam, vlade i sabora pa će onda netko iz vlade utvrđivati sukob interesa nekog od svojih članova. E to je sukob interesa po mjeri HDZ-a i Andreja Plenkovića. A onda ste rekli da ćete jačati antikorupcijske potencijale u sustavu javne nabave na način da će ministar … pravilnike kojim uspostavlja antikorupcijske mehanizme umjesto da ste jačali represivne ovlasti tijela kaznenog progona umjesto da ste jačali kapacitete USKOK-a i DORH-a. U USKOK-u dan danas imamo svega 30-ak pravosudnih djelatnika. I na kraju, podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, umjesto toga da podižete javnu svijest mogli ste napraviti ono za što se zalažemo od početka, a to je da smanjimo broj županija, gradova i općina na primjerenu razinu i da napravimo kompletnu reformu izbornog zakonodavstva. E to bi bila Strategija suzbijanja korupcije kakva nam zaista treba. Kolegice Orešković često igrate na kartu moralne vertikale, ja vam to neću oduzimat ako se vi to tako osjećate, al pitat ću vas gdje je kolegica Puljak Marijana, ona voli ovakve teme i ona često raspravlja o ovim temama i danas vidimo da njezin suprug posao od 15 milijuna kuna 2 milijuna kuna provizije, ne prejudiciram ničiju krivnju, to ćemo još vidjet, ali vi ste često za sankcije čim afera izađe, bar ove političke sankcije, a ovdje je moguć sukob interesa. Hoćete li tražit od kolegice Puljak da izađe iz vašega kluba jel vi ovo ne možete ni trpit ni gledat pa ćete čekat da prođe afera, pa ćete možda vratit? A jeste li uopće raspravili u klubu vezano za ovu temu, jeste li tražili pojašnjenje, jel znate nešto što mi možda ovdje ne znamo?

Da, uvaženi kolega znam puno više nego što znate vi koji sada sjedite ovdje i prozivate Marijanu Puljak, ja ću prozvat Slobodnu Dalmaciju zbog teksta koji sadrži neistinite tvrdnje. Ono što je specifično, ono što mi do dana današnjeg nitko nije mogao osporiti unatoč svim glupostima koji se mogu čuti iz vaših redova dakle nikada ni o kome nisam izgovorila jednu riječ bez da se prethodno nije proveo postupak i bez da su se prethodno prikupili svi potrebni dokazi i činjenice i niti jedna presuda, niti jedna pardon, odluka povjerenstva nije bila srušena zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Izvješća Povjerenstva za sukob interesa iz mog mandata usvajala su se aklamacijom i uz odobravanje i klubova zastupnika HDZ-a jer u tim izvješćima i u radu povjerenstva nije bilo mana uvaženi kolega zastupniče. A danas taj isti HDZ nema hrabrosti već tri godine [[Upadica Radin: Hvala lijepa, vrijeme.]] staviti izvješća povjerenstva [[Upadica Radin: Vrijeme jedan.]] da se uopće o njima [[Upadica Radin: Vrijeme dva.]] raspravlja. Šta? A imali ste povredu poslovnika?

nema veze sa.

Voljela bih kad biste mi mogli odgovoriti na pitanje, ali nemam to pravo pitati vas, koliko je danas povreda poslovnika izrečeno članovima kluba HDZ-a. Cijeli dan zloupotrebljavaju povredu poslovnika da bi kukavički replicirali jer se boje odgovora na repliku.

Vaša je 76., vaša je 76. opomena da.

Evo odgovorio bi nekim našim kolegama sa desne strane naše sabornice, evo i gospodinu Habijanu u vezi dokumenta. Da li je dokument loš? Mislim da dokument nije loš, ali ima viška. Evo da vam objasnim zbog čega ima viška. Recimo mjera koju ste naveli u 4.1.8. ista vam je kao i mjera u 4.2.7. pogledajte. Nadalje, mjera 4.1.3.2. ista je kao 4.2.17., 4.2.18. itd., itd. znači dokument ima cilj dobar, mislim da se protiv korupcije moramo boriti, ali očito je da ekipa koja je radila dokument nije bila dovoljno sinkronizirana, to možete pogledati, zapravo piše i u jednom i na drugom mjestu opet pišu iste stvari. To se moglo napraviti bolje, kvalitetnije i bilo bi nam to sve skupa lakše pratiti. Nije cilj da govorim kontra ili protiv ovog dokumenta nego je cilj da imamo dokumente koji su smisleni i po kojima kasnije možemo raditi. Ako pogledate što piše vidjet ćete da je to 100% tako. Što se tiče mjere 4.1.3. unapređenje transparentnosti vlasničkih struktura medija, o tome smo pričali neki dan, o tome smo pričali kada smo govorili o dodjeli koncesije za Radio 101 odnosno za frekvenciju da, frekvenciju Radija 101. Dobili smo dokumente, dobili smo kompletnu mrežu vlasničke strukture, ukazali smo na to, dobili ste to i vi na svoje mailove, ukazali smo da to nije dobro, ukazali smo da se opet ta frekvencija dodjeljuje osobi koja već ima frekvencije i nakon toga se nije desilo ništa. Zašto nismo na to djelovali prije dva dana? A nemojte zaboraviti da je ovo strategija od 2021.-2030., mi smo duboko, duboko u 2021.g. Prema tome, znali ste već svi koji ste radili ili ste bili blizu tih dokumenta što unutra piše i mogli smo već nešto ispoštivati i bilo bi nam lakše kasnije djelovati. Ako gledamo dalje, pogledamo imamo 4.1.20. unapređenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije u svrhu ubrzanja postupaka. U potpunosti se s tim slažem, ali znate što bih ja tu dodao, ja bi tu dodao da trebamo napraviti odnosno formirati sudove za dužnosnike, za sve one koji upravljaju proračunom sud i to hitno da se rješavaju ti predmeti, a ne da se na to čeka 10 godina, 12 godina, 13 godina. Koliko se čekalo da se presudi Sanaderu i koji je smisao te presude?

Evo imali smo danas primjer koji je navela kolegica Romana, osoba je zapravo kažnjena zbog toga što je nepravilnosti prijavila. Zar je to pravda u ovoj državi, zar nam treba ovakav sustav?

Što se tiče informatičkih okvira i informatičkih preduvjeta u bilo kojem području, o tome sam već više puta ovdje govorio zbog toga jer informatizacija je posao koji radim gotovo pa cijeli svoj radni vijek i za ovu državu ga radim od kada se Hrvatska osamostalila i znam koliko smo novaca potrošili, ali i vidim do kuda smo došli. Da je sav onaj novac koji je potrošen utrošen pametno danas bismo imali sasvim nešto drugo.

Pa vi ste nekoliko puta upravo za ovom govornicom spomenuli i govorili ste o informatizaciji poslovnih procesa u javnoj upravi, e upravo ste se i danas osvrnuli i na to u vašoj raspravi.

Zapravo nije to da se radi o uslušivanju mojih molbi ili da se slušalo što ja govorim, iako moram vam priznati to sam već rekao i g. Horvatu, ministru Horvatu drago mi je da su neke primjedbe moje prihvaćene i da su kasnije implementirane u fazi prijava šteta, tako da ovo nije to. To su nužne stvari koje se trebaju napraviti i to je svima jasno, međutim to se ne radi. Mi imamo u Hrvatskoj imamo CDU, imamo Centar dijeljenih usluga na koje su potrošili do sada jako puno milijuna kuna u konačnici ćemo potrošiti minimalno 360 milijuna kuna plus još za prostore, a istovremeno evo danas 2021.g. iako CDU funkcionira od 2019. ministarstvo još uvijek raspisuje natječaje za kupovinu hardvera i softvera i nitko ništa ne poduzima i nitko ništa ne vidi. Zar to nije korupcija?

Hvala. Kolegice i kolege. Zanimljivo je kada govorimo o percepciji korupcije znači pokazateljima zapravo kako Hrvatska stoji u odnosu prema drugim europskim zemljama, tu HDZ-ovci rade distinkciju između percepcije i stvarnosti, tu kažu da je to samo percepcija, a kada se radio o njihovim plaćenim anketama, o tzv. rejtingu stranaka, tada je to stvarnost, tada hrvatski građani unatoč njihovim aferama, unatoč pravomoćnoj presudi zapravo potvrđuju da to nema nikakve veze dakle, da oni imaju, da oni uživaju najveću podršku hrvatskog naroda. A kakva je istina?

To je istina. I istina je isto tako da je HDZ smanjio broj zastupnika dijaspore, hrvatske dijaspore i zastupnika iz BiH na samo, zajedno s SDP-om na 3, a da ovu Vladu drže manjine što je nezabilježen presedan dakle u iti jednoj europskoj zemlji. I da je neki dan izbor ravnatelja HRT-a koji je pod teškim sukobom interesa, čovjek koji je s HRT-a morao otići znači u Sanaderovo doba, za što imate presudu i tada je bio u sukobu interesa izglasan zato jer je Milorad Pupovac ipak rekao da će mu dati uvjetnu podršku ma što god to značilo, ta uvjetna podrška jer znamo kad je ravnatelj jednom izabran može, može ovaj raditi što ga je volja. Dakle, vidimo razliku kako vi gledate na percepciju iako kada govorimo o korupciji ovdje se radi o istraživanjima Europske komisije, a kada govorimo o vašem rejtingu radi se o anketama Agana Begića koji je MOST-u 3 dana prije lokalnih izbora u svim velikim gradovima davao 50% niži rejting. U ozbiljnoj zemlji ta agencija se više ne bi bavila istraživanjima javnog mijenja. Dakle, kada nekome promašite rezultat za 50% i to 3 dana tada biste, obično su ankete 3 dana prije izbora najtočnije jer ipak imaju nekakvu odgovornost netko će ih pitati za zdravlje pa stani ovaj što se promijenilo 3 dana prije izbora da ste toliko pogriješili. Ali neću toliko o anketama, zapravo sam vam želio pokazati koliko su vaši argumenti ovaj, koliko oni ne stoje. Ono što želim ovdje konkretno reći, kada govorite o tome da vam oporba ne predlaže, da ne dobivate ništa od oporbe što bi pomoglo borbi protiv korupcije, prije 7 dana sam uputio izmjene Kaznenog zakona da se kaznom zatvora kazni svakog onog tko pred Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa ili pred radnim tijelom sabora da lažni iskaz ili onoga tko odbija dostaviti dokumentaciju. Pozivam vas da taj, za taj prijedlog zakona glasate, naravno to nećete napraviti. Kolegica Selak Raspudić je ovaj napravila izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama gdje se povjerenika za informiranje ovlašćuje da može neposredno izricati kazne. Vi se s korupcijom ne želite obračunati i dakle nema tu nekakve preobrazbe jer ako se vi ne želite ispričati ni za ovu presudu za koju ja ne tvrdim da ste vi tu, ne znam evo kolega Habijan da je odgovoran za presudu koju je dobio Ivo Sanader, ali je odgovorna stranka koja je tim novcem, crnim novcem iz fondova financirala izborne kampanje HDZ-a. I vi nemate ni toliko političke i moralne odgovornosti da se za to ispričate. O čemu mi uopće možemo dalje govoriti? A vidimo svakog dana, pa evo Gabrijela Žalac, nije ona bila u Sanaderovoj vladi, nego je bila u Plenkovićevoj Vladi. To su vaši kadrovi. Župan Žinić pa nije on samo Sanaderov, vjerojatno je bio i Sanaderov kadar, ali on je i Plenkovićev kadar itd. i dalje i toliko ministara koji su otišli protiv kojih se vode istrage. Mi ćemo i dalje nastavljati snažno se suprotstavljati korupciji i nadam se jednom natjerati ili vas ili kad preuzmemo vlast, a to je uskoro da korupciju svedemo na što nižu razinu. Hvala potpredsjedniče. Kolega Grmoja pitat ću vas kao predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije koje djeluju ovdje pri saboru, znači to je vijeće koje radi od 2006. godine, jel tako [[Upadica: Dobro.]] i uvijek je netko iz oporbe predsjednik toga vijeća. Kako ste vi uopće zadovoljni radom toga vijeća i da li ono može utjecati na neke procese koji su vezani uz borbu protiv korupcije, da li se te odluke vijeća nekom šalju, da li se poštivanju i da li se mogu napraviti neka poboljšanja da bi svima bilo lakše?

Dakle, jako sam nezadovoljan općenito kako samo odnosno koliki utjecaj samo vijeće ima i na hrvatsku Vladu, na proces donošenja zakona, pa i na sam DORH. Nama je državna odvjetnica došla prije 10 dana, rekla je da se zatvori sjednica, ja sam zatvorio sjednicu i odbila je odgovarati na pitanja. Ja sam postavio na kraju pitanje pa zašto sam zatvarao sjednicu ako ne želite niti na jedno pitanje i to kod slučajeva koji su zaključeni, ne oko slučajeva oko kojih se sada vode istrage, znači vi ne želite odgovarati na pitanja.

Tako da sam jako nezadovoljan, a uostalom vidjeli ste da mi danas nisu dali da pročitam izvješće radnog tijela o ovoj strategiji. Kolega Grmoja ja sam vas pažljivo slušala i ako dobro mogu zaključiti sve ono što ste vi rekli kriv je HDZ i Andrej Plenković, prethodno Ivo Sanader, a Andrej Plenković i HDZ krivi su i za presudu Ivi Sanaderu za korupciju općenito. Hoćete li vi reći, ja sam shvatila tako da je hrvatski narod glup jel kako onda drugačije tumačiti činjenicu da je baš taj HDZ koji je tako po vama koruptivan pobijedio na prošlim parlamentarnim izborima za razliku od vas u Mostu i mislim morate dati nekakav odgovor na to jer tako koruptivna stranka ne vjerujem da bi baš hrvatski narod birao tako koruptivnu stranku ili što vi mislite o tom? Gledajte, 16.g. u mom gradu je izbore dobivao čovjek kojem je gradski proračun služio kao bankomat, koji je kupovao masline na račun građana grada Metkovića i te masline i to od udruge na kojoj je na čelu gradski pročelnik i onda te masline dijelio u izbornoj kampanji u Splitu na rivi, čak nije ni u Metkoviću poticao razvoj maslinarstva nego u Splitu na rivi. Tako da vam taj argument da građani ne biraju one koji su koruptivni ne stoje. Ivo Sanader je bio najpopularniji hrvatski političar.

Uostalom, ja mislim da vam je ovaj Vuković radio istraživanje ovaj Vuk Vuković gdje se pokazuje dakle da su oni lokalni čelnici koji su razvili tu klijentelističku mrežu [[Upadica: Hvala g. Grmoja]] da puno lakše obrane mandat nego oni koji [[Upadica: Hvala]] se nastoje obračunati s korupcijom. Kolega Grmoja nije u redu, taj čelnik o kojem vi pričate iz lokalne sredine je u jednom trenutku i vama pomogao Nažalost, korupcija se u svijetu mjeri kroz percepciju građana, pa tako i kod nas. Šta se tiče HDZ-a i smanjenja broja zastupnika od strane BiH tj. od strane HDZ-a sjetite se samo što je vaš ministar Vlaho radio za lokalne izbore dok ste bili i vi dio vlasti, stavljali ste balvane kod Vrgorca, hercegovci nisu mogli uopće doć glasat kod nas, tako da nije ni to korektno.

Meni nitko nikad nije pomogao, dakle ja sam radio u Vrgorcu u školi, javio se na natječaj i bio jedini na tom natječaju u školi i dobio posao kao profesor povijesti, tako da mi nitko nije pomogao.

A ovaj naravno da će on prozivati jer sam ja jedan od onih koji su tu samovolju okončali dok mu je HDZ uvijek držao, kao što ste Kerumu u Splitu držali, držali ljestve. A što se tiče ovoga dakle ja sam za to da odgovaraju svi koji su bilo što kriminalno počinili. Ako sam ja, ja trebam odgovarati, sigurno neću kriminal opravdavati.

Ne jednom smo čuli priče o iseljavanju najboljih i najpotentnijih kadrova iz Hrvatske, najviše motiviranih činjenicom da u Hrvatskoj vladaju zatrovani koruptivni sustavi vrijednosti. Svatko od nas može ispričati priču od, o nekoliko vrhunskih mladih ljudi koji su iz Hrvatske otišli ne samo zbog ostvarivanja boljih materijalnih uvjeta u inozemstvu nego i zbog zgađenosti koruptivnim društvenim odnosima u Hrvatskoj. Iako slobodni kao zemlja ne možemo se othrvati okovima korupcije koja nagriza naše društvo i ne omogućava nam da rastemo kako bi trebali. Gdje leži problem, da li u upravljanju ili u društvu kao cjelini? Moramo identificirati te sive zone koje vode širenju korupcije i usvojiti ozbiljne mjere kako bismo iskorijenili te uzroke. Sloboda ima smisla samo ako se svaki građanin ove zemlje moći uživati u osnovne standarde života i ako neće biti bezakonja u našem društvu. Bez sumnje, naša zemlja je prelijepa, prekrasna i kao takva je percepcija u svijetu, no ugled naše zemlje je umrljan konstantnim koruptivnim aktivnostima koje se događaju. Ako pogledamo koliko puta smo bili svjedoci spektakularnih uhićenja i privođenja USKOK-a u sitne jutarnje sate koji su kasnije završili sudskim trakavicama, procese koji su se godinama vodili i na kraju završili tako što se prebjeglo preko granice. Nije ni čudo da javnost nema povjerenja, niti smatraju da će se išta na bolje promijeniti. Također u prilog nam ne ide ni istraživanje Eurobarometra za 2021.g. da smo najkorumpiranija država članica EU, kao i da smo na začelju kada je riječ o percepciji neovisnosti sudova i sudaca. Prema Transparency international RH osim iznimka za 2015. kada je jedini put svrstana među nekorumpirane zemlje kontinuirano sve lošije stoji u percepciji kao korumpirana zemlja. Jasno je da se korupcija ne može izmjeriti, ali je zabrinjavajuće nepovjerenje građana u institucije vlasti. Ono što je loše, loše je to što se stvara dojam da se krivci ne kažnjavaju, pa je to ponekad i donekle poticaj drugima da se bave koruptivnim radnjama. Umjesto da DORH postupa, da procesuira one koji čine koruptivne radnje, DORH šuti i ne poduzima ništa i kakvu to poruku šaljemo u javnost. Stječe se dojam da je korupcija postala poželjna i sasvim nešto normalno u našem društvu i protiv toga se moramo zajedno boriti i zato smo danas ovdje. Vrijeme je da mi kao građani ove zemlje izbrišemo korupciju iz naše domovine i da našu zemlju učinimo slobodnom od korupcije za buduće generacije i da se time ponosimo, ali ne samo riječima već konkretnim dijelima. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolege zastupnici. Tijekom višesatne evo danas sam zadnja pojedinačna rasprava i tijekom višesatne rasprave čuli smo svakakvih mišljenja za, protiv, konstruktivne i manje konstruktivne prijedloge. Rezime rasprave naših oporbenih kolega je da oni za korupciju uglavnom traže krivca. Krivac je jedino i isključivo po njima HDZ, već tjedan dana od donošenja presude Vrhovnog suda to je nepresušna tema. Ono što žalosti je da se na taj način pokušavaju destabilizirati HDZ, nametnuti kolektivna krivnja svim dužnosnicima i članovima, a posredno i svim građanima koji su dali većinsko povjerenje kako na parlamentarnim tako i na lokalnim izborima. Osobno ne prihvaćam optužbe koje idu na račun članova HDZ-a, smatram da se nitko ne smije ni ne treba osjećati krivim u tuđe ime. Nisam pristalica kolektivne krivnje u bilo kojoj sferi života i upravo zbog toga je što smatram da je RH pravna država i postoje zakonski definirani modaliteti kako se krivnja za kaznena djela procesuira, a na pravosudnim tijelima je da pošalju poruku da se korupcija nikada nikome ne isplati na način da se osim zatvorske kazne oduzme i protupravno stečena imovinska dobit. Pokušala se nametnuti teza da je sva korupcija odnosno sve zloupotrebe moći, položaja i ovlasti budući da naš pravni sustav uopće ne definira korupciju u RH počela, traje i završava sa HDZ-om. Time se šalje potpuno kriva slika percepcije korupcije te prikriva i abolira korupcija koja postoji, a nema nikakve veze sa HDZ-om, prikrivaju se stvarni učinci, čimbenici i sudionici u koruptivnim aktivnostima i pogoduje se širenju koruptivnih djela. Korupcija je globalni problem od davne povijesti postoji, ali za nas je to nacionalni problem i borbu protiv korupcije mora nadilaziti uske stranačke i svjetonazorske interese i biti usmjerena prema građanima kao dionicima u korupciji jer korupcija je dvostrani odnos i građani moraju osvijestiti svoju ulogu i tako pridonijeti borbi protiv korupcije. Upravo zbog toga moramo biti odlučni i jedinstveni u utvrđivanju uzroka razloga nastajanje prevencije i otklanjanja potrebe da se određeni problemi i zahtjevi građana rješavaju koruptivnim djelima, a teza da je HDZ jedini odgovoran za korupciju sigurno ne pridonosi tom cilju. Jedno od poznatih istraživanja o korupciji je ono koje provodi Transparency International gdje se države rangiraju prema indeksu percepcije korupcije, percepcija je jer korupcija je fenomen koji se ne može izmjeriti i prema tom indeksu za 2019. i '20.-tu RH nalazi se na 24. mjestu među zemljama EU, ali nalazi se na 63. mjestu u svijetu i to je onaj problem koji nas treba zabrinuti. Osvrnut ću se na jedno istraživanje Ministarstva pravosuđa gdje su građani on line odgovarali njih 3800 i na pitanje na kojem su području građani najčešće primorani sudjelovati u korupciju, na prvo mjesto građani su stavili zdravstvo sa 33,5%, a upravo je zdravstvena zaštita segment koji je potreban svim građanima, a o korupciji u zdravstvu se imam dojam najmanje govori, a najveći broj građana je njome pogođen. Da se razumijemo, nisu svi u zdravstvu korumpirani i upravo te djelatnike trebamo zaštititi, a one koji su skloni takvim radnjama prijaviti i kazniti. Zato smatram da je potrebno više govoriti i o korupciji koja je prisutna kod svih naših građana u svakodnevnom životu, a upravo je to korupcija u zdravstvu. Uz transparentnost listi čekanja na zahvate i pretrage, ali i dostupnosti kreveta u bolnicama svakako je potrebno osigurati zaštitu prijavitelja nepravilnosti i dostupnost načina na koje se te nepravilnosti mogu prijaviti jer ne želimo da prijavitelj nepravilnosti na kraju bude žrtva i stigmatiziran, a počinitelj prođe nekažnjeno. Stoga drage kolege nemojmo se baviti samo krupnim koruptivnim djelima koja povremeno osvanu u javnosti, a uglavnom se odnose na političare i gospodarstvenike. Nekima je to prilika da se malo izgalame u javnosti dobiju svojih pet minuta medijskog prostora, a ne uočavaju koliko štete nanose generalnoj percepciji korupcije.

Nadam se da ćete vi ispoštovati poslovnik, danas mi je kao predsjedniku radnog tijela koje je nadležno za ovu strategiju zabranjeno da iznesem mišljenje dakle čl. 185. da iznesem mišljenje radnog tijela. Molim vas da mi sada to omogućite prije ovih rasprava završnih klubova kako bi se ljudi barem u završnim raspravama mogli na to osvrnuti, molim vas.

Ali sad za ovu točku nemate više pravo govoriti nažalost. Gospođa Marija Jelkovac povreda poslovnika.

I sada imate repliku. Prihvaćam ja ispriku, znam ja da vi to niste namjerno. Dakle, uvažena kolegice rekli ste da je korupcija globalni fenomen i da se ona ne svrstava samo unutar granica RH, ali zna se, zna se što je korupcija u RH i tko je njezin najveći protagonist i najveći nositelj. A kao politička stranka koja u 30 godina vedri i harači ovom pod vama nesretnom i napaćenom, opljačkanom zemljom mislim da ste sada bili u prilici da kroz nacrt Strategije suzbijanja korupcije doista pokažete da ste spremni napraviti iskorak i da ste spremni uspostaviti sustav kojim se ta korupcija na vrijeme sprječava, suzbija i ono što ste govorili vraća otuđen novac u sredstva državnog proračuna.

krenut ću od početka znači spomenuli ste da je to globalni fenomen, i je, zaista postoji …/nerazumljivo/… u svim, u svim državnim uređenjima, u svim povijesnim razdobljima i to zaista nije nešto novo. I upravo zato i govorim da je borba protiv korupcije za nas prije svega nacionalni problem i da se tu ne smijemo koristiti nekim sitnim unutarstranačkim trzavicama kako, nego se moramo svi zajedno koncentrirati na rješavanje tog problema. A okrivljavati jedne druge za nešto što nam je svima problem zaista nije opcija. I ne možemo se samo govoriti o korupciji nekih političara gospodarstvenika i nekih visokih državnih struktura kako vi to već nazivate, mene kao građanku zabrinjava i ona korupcija koja se događa u svakodnevnom životu naših građana. A to je ono što ne smijemo zanemariti jer ono što je nekome velika korupcija, a građaninu je svaka korupcija u kojoj mora sudjelovati velika. Poštovana kolegice u svojoj raspravi istaknuli ste da je u stvari bitno da se svi zajedno opredijelimo za borbu protiv korupcije, da ovo etiketiranje tko je glavni krivac nikud ne vodi i ja se tu sa vama slažem. Mislim da i ova strategija između ostalog budući da predviđa i donošenje novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i korupcije mislim da je to vrlo značajno. Upravo iz razloga da stvorimo još bolje uvjete nego što su sada za one koji vide korupciju i koji ju prijavljuju jer mislim da je to početak borbe protiv korupcije. Moramo se zaista, moramo zaštititi one koji žele prijaviti korupciju na svim mogućim razinama. Slažem se s vama da je ova Vlada i prethodna odlučna u borbi protiv korupcije to i govori velik broj procesa koji su se čak odigravali i prije parlament, prije izbora razno raznih i mogli su ići na štetu HDZ-u ali nisu, ali isto tako bitno je i zbog našeg građana, zbog svakog malog čovjeka bitno je imati dobro razrađen sustav prijava nepravilnosti. Zaista da to postaje sustav, da se to može i anonimno ili bilo kako i da se ta osoba ne mora bojati kada nekoga prijavi. To je naročito naglašeno evo i u malim sredinama gdje ja dolazim gdje bi taj na kraju čovjek koji je nešto i pokušao prijaviti postane stigmatiziran, a onaj tko je ovaj sudjelovao u korupciji i primorao ga na korupciju prođe nekažnjeno, neki ni ne dođu na sud, a neki jednostavno zbog zastare sudskih procesa o čemu smo i imali prilike čitati [[Upadica: Hvala.]] ne budu procesuirani.

Korupcija je kao što smo svi do sada rekli društveni fenomen koji ima snažan negativan učinak na vladavinu prava. Stoga smatram da je upravo ovaj dokument snažan alat uz onaj antikorupcijski paket i da će ojačati naše institucije u borbi protiv korupcije. Koruptivne osobe imaju ime i prezime stoga onu kolektivnu krivnju naravno i vi ste u vašoj raspravi rekli, ni sama ju neću ovaj nikada preuzeti niti odobravati, a ovo današnje dociranje samo jednoj strani mislim da ne vodi nikako borbi protiv korupcije.

I na neki način da mi moramo te građane osvijestiti jer htjeli mi to ili ne ali korupcija je dvostrani odnos. Netko traži uslugu od nekoga da mu je da. Vjerojatno ima i puno koruptivnih pokušajima u kojima ljudi često traže i nešto preko veze i nešto brže i nešto što im možda ne pripada. Jednostavno se treba raditi i na osvještavanju naših građana da korupcija nije dobar način za rješavanje problema.

Hvala potpredsjedniče. Kolegice Anita, evo ga sami smo detektirali da je to korupcija stvarno veliki problem, ali znamo svi da postoji ovoga da se približi da građane treba educirati, imamo i antikorupcijska povjerenstva koja se mogu formirati na nivou županija, općina i gradova. Pa mislim da su ovo naši građani premalo koriste i te ovoga povjerenstva odnosno i te alate da mogu prijavljivati u svojim znači gradovima, općinama i županijama koji imaju osnivana ta povjerenstva, a mislim da bi se i trebala i u svim općinama i gradovima osnovati ta antikorupcijska povjerenstva. Hvala što ste to spomenuli jer antikorupcijsko vijeće na razinama gradova i općina je to baš nije nešto često čujemo niti njihovim aktivnostima niti o djelokrugu rada, čak mislim da su ona možda negdje i pro forme organizirana, negdje nisu uopće, a neki možda i dobro rade. Pa nećemo loviti krupne ribe, a gomila krupnih nam prolazi na taj način neopaženo i nekažnjeno.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Pa evo počet ću od ovoga što je u svome izlaganju rekla gospođa Anita Pocrnić Bilić o tome da je korupcija dvostrani odnos između građana i koruptivnih političara. Pa to je zapravo točno. A možda na tragu te definicije tog zaključka možemo tumačiti i ovaj mali blagi porast rejtinga nakon što je javno objavljeno da je HDZ pravomoćno presuđena koruptivna politička stranka. Dakle, da taj dvostrano obvezujuć odnos između onih birača na koje se tako rado pozivate u svim ovim raspravama pokazuje do koje tužne razine je RH zarobljena država jer svi oni građani koji su za vas glasali, a svjesni u što se HDZ kao stranka pretvorila još davnih, davnih, davnih dana znaju da će gubitkom vlasti, vaše vlasti i oni ostati bez svojih pozicija, bilo da se radi o radnim odnosima, o zapošljavanjima, o zbrinjavanjima svih mogućih i nemogućih vrsta, o poslovnim odnosima njihovih tvrtki. Meni je jasno da dok je god ovakva parlamentarna većina moja strategija neće biti usvojena, no to me neće spriječiti da do kraja ovog mandata u zakonsku proceduru upućujem i sve njezine razrade, od reforme izbornog zakonodavstva, od reforme teritorijalnog ustroja, od drugačije koncipiranog prava na pristup informacijama, od novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa koje će postojeće tijelo pretvoriti u ured za prevenciju korupcije sa puno, puno jačim i drugačijim ovlastima. O svemu tome zapravo i nema puno smisla raspravljati s vama. A s obzirom da ste se tijekom ove današnje rasprave više puta spomenuli mog imena i prezimena nego što ste govorili o nekim konkretnim mjerama kojeg u vašem nacrtu zapravo i nema, s obzirom da je kolega iz vaših redova Antun Bauer pitao hoću li Marijanu Puljak izbaciti iz našeg saborskog kluba, pa reći ću vam ovo, tek kada vi svi redom pojedinačno od Antuna Bačića pa nadalje podnesete ostavku na svoje vlastito članstvo unutar kluba HDZ-a, a potom podnesete ostavku i na članstvo u HDZ-u kao takvoj jer vas smeta ta etiketa koruptivno presuđene političke stranke, tek kada se javno ogradite od svih vaših ministara uključenih u korupcijske afere koje se istražuju upravo sada, tek tada ćete mene moći pitati što ću poduzeti sa eventualnim problemima u vlastitim redovima ako i kada se pokaže da ih uopće ima. Hvala.

Hvala lijepo.

Drugo, smatramo da je neprimjereno da u svom prijedlogu strategije kao jedan od ciljeva navodite jačanje sustava integriteta i upravljanje sukobom interesa dok paralelno pišete novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa u koji ne želite ugraditi obvezu da se dužnosnici moraju pridržavati načela djelovanja odnosno da moraju potpuno časno postupati časno, pošteno, odgovorno, nepristrano i čuvati dostojanstvo povjerene im dužnosti. Jednako tako smatramo neprimjerenim da si u strategiji zadajete cilj podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije i nužnosti prijavljivanja nepravilnosti kada one koji ukazuju na korupciju kažnjavate, ismijavate, ponižavate, a oni koji su sumnjiče za korupciju ili su uhvaćeni s prstima u pekmezu bivaju zaštićeni. I jednako tako smatramo neprimjerenim da u svojoj strategiji ističete da je jedan od ciljeva jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti kada mi saborski zastupnici postavljamo zastupnička pitanja Vladi RH, a na odgovore to šture i nepotpune čekamo mjesecima iako su rokovi za dostavu odgovora 30 dana. Jednako tako moram podsjetiti još jednom kažete da je važno jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, a upravo premijer RH odbio je Povjerenstvo za sukob interesa odgovarati na bilo kakva pitanja vezano uz put delegacije u Finsku vladinim zrakoplovom i o državnom trošku. Povjerenstvu za sukob interesa premijer odbija dati informacije koje bi trebale javne, što mislite kako onda do odgovora dolaze građani? Jednako tako smatramo neprimjerenim isticati kao cilj strategije jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave, a paralelno s tim mijenjati Zakon o obnovi na način da se u čl. 42. miče obveza primjene Zakona o javnoj nabavi nego umjesto njega će se primjenjivati neki pravilnik koji tek treba donijeti ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu odnosno u prijevodu ministar Darko Horvat, ne ovaj sabor nego ministar Horvat. Kako će taj pravilnik izgledati mi pojma nemamo, ali prema dosadašnjem iskustvu postoji opravdana sumnja da će to biti još jedan poligon za novi stupanj HDZ-ovske korupcije.

Kao što je poligon za korupciju i velebni projekt kojim se hvalite, a to je projekt Slavonija, Baranja i Srijem i kojega istražuju već neke međunarodne institucije, konkretno OLAF iz kojeg se europski novac namijenjen ruralnom razvoju i revitalizaciji Slavonije i Baranje dijelio članovima HDZ-a i članovima njihovih obitelji. Jednako kao što je poligon za korupciju su bile i državne tvrtke poput FINA-e u kojima se zapošljava bez natječaja, pa imamo tako jednog direktora u Zadru, direktoricu Žmegač, Margetić Crnčec dok se istovremeno najavljuju otkazi na najnižim funkcijama. Smatramo neprimjerenim jednako tako predlagati ovakvu strategiju, a istovremeno koristiti kao poligon za nesavjesno i potencijalno koruptivno poslovanje u Hrvatskoj pošti koja svojim tzv. velikim korisnicima omogućuje tzv. popuste i na tome s jedne strane gubi milijunske iznose koji ostaju velikim privatnim kompanijama, a istovremeno od države traži i dobiva potpore u istim takvim milijunskim iznosima, što znači da tu izguljenu dobit plaćaju građani kroz državni proračun. Tko to dogovara i zašto, odgovora nemamo itd., itd. I za kraj, kaže premijer Plenković Sanadera meni prišiti neće nitko, pa sami si ga prišivate svojim vlastitim ponašanjem i svojim vlastitim odnosom prema korupciji, malverzacijama i lopovluku. Podsjetit ću vas, sjetimo se samo kako je premijer reagirao na sve afere koje su se događale u njegovoj vladi od Kuščevića, Marića, Dalićke, Kujundžića, Tolušića, Žalac, branio ih je do zadnjeg trenutka samo zato jer je opozicija tražila njihovu smjenu. Znači nije ga brinula njihova korupcija, brinula ga je politička cijena njegove smjene, a mi bi sad svi trebali vjerovati kako će baš ova strategija sprječavanja korupcije biti dosljedno provedena od strane ove vlade kako bi rekao premijer no way.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Pa prvo ću se osvrnuti na neke od ovdje primjedbi koje su bile iznesene u smislu da mi nismo dali nikakve prijedloge oko toga kako bi ova strategije bila bolja. Pa ako niste primijetili ja sam u prvom dijelu govorila upravo o tome koji su sve propusti u ovoj antikorupcijskom strategiji, pa da primjerice kada govorite o sustavu javne nabave ne spominjete uopće ono što je jedan od najvećih problema u samoj javnoj nabavi, a to su koluzije odnosno postojanje nedopuštenih sporazuma za koje nije nadležan DKOM da ih provjerava, pa ako govorite o jačanju državne komisije za javne nabave onda je možda to područje gdje bi im trebali dati veće ovlasti. Da li to piše kao mjera? Da li je olakšan sustav otkrivanja takvih sporazuma Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja? Tko bira ljude u upravno vijeće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja? Politika. Tko ustanovljava da je problem političkog utjecaja na medije? Vaša strategija. Koji je prijedlog toga da se ne bira političkom većinom i upravno vijeće Agencije za elektroničke medije i nadzorni odbor HRT-a i ravnatelj HRT-a i programsko vijeće HRT-a, ima li prijedloga za to? Nema. Nema. Dakle, kad bi netko zaista se htio baviti u ovom dokumentu sprječavanjem dakle prevencijom korupcije onda bi se bavio mehanizmima koji su potrebni točno na onim mjestima na kojima se korupcija generira, pa ako je problem korupcije u zdravstvu pa možda treba riješiti ono što ju generira. Da li ste imali 5.g. i 700 milijardi kuna u tom vremenu proračunskih da napravite reformu zdravstva? Da ste ju napravili, niste. Da li ste imali mogućnost reformirati sustav obrazovanja, uvesti građanski odgoj i obrazovanje u tih zadnjih 5.g. sa tih 600-700 milijardi kuna? Jeste. Dal ste to napravili? Niste. Građanski odgoj i obrazovanje je u svim zemljama jedno od ključnih poluga za prevenciju korupcije i podizanje svjesnosti korupcije jer vi ste kao najveći problem ovdje naveli da evo građani jadni nisu svjesni o štetnosti korupcije, pa onda zato se korupcija događa. Dakle, niste napravili to. I ključna stvar, reforma pravosuđa. Pa da vas je itko priječio da uspostavite mehanizme i u Zakonu o kaznenom postupku i u Zakonu o sudovima i u Zakonu o parničnom postupku da primjerice kada drugostupanjski sud poništava odluku nižeg suda da odmah mora i sam donijeti odluku i preinačiti, a ne vraćati na ponovno suđenje, pa ne bi imali trakavice od korupcijskih afera koje traju 12.g. nego bi završile. Ali to je problem jer vama protok vremena i pravda koja je ne spora nego spora toliko da se više ne sjećamo gdje je afera počela, odgovora. Jel da hoćete strategiju borbe protiv korupcije onda bi provodili upravo te stvari u području pravosuđa, te zakonodavne promjene. Niste ih napravili. Dakle, kako, kako sad, kako vi mislite objasniti građanima činjenicu da ćete se vi slijedećih 10.g. fokusirati na to da povećate njihovu svjesnost o važnosti borbe protiv korupcije kada ćete 14 milijuna koje ste stekli koruptivnim kaznenim dijelom vratiti novcima, koga, istih tih poreznih obveznika koje dobivate od sabora i sad ćete vi građanima reći da je u njima problem i u njihovoj nesvijesti, a ne u mehanizmima i to zakonskim mehanizmima koje ste ovdje 30.g. postavljali i zato nemojte ni pokušavati govoriti s ove pozornice da su svi isti jer ovdje nisu svi isti. I odgovornost nije ista. I nije isto drmnuti 14 miliona kuna iz različitih javnih firmi i to što recimo ne znam se Škoro posvađa s nekim ovdje. To nije isto razumijete, to nije, ovo nije afera. Ovo je neki politički problem. Ovo je afera svih afera. I još se odbijate za nju ispričati i donosite antikorupcijsku strategiju. Dakle, provjera podrijetla imovine, koliko puta ste imali ovdje prijedloge da se radi provjera podrijetla imovine kao jedan od ključnih antikorupcijskih mehanizama i ne želite i odbili ste svaki puta. Pa zato jer bi bio problem, jer kad bi to porezna zaista počela raditi, kad bi utvrdila da primjerice i vaši dužnosnici imaju krajnji nesrazmjer imovine [[Upadica: Hvala.]] pa onda bi stvari bile vidljive [[Upadica: Hvala lijepa gospođa Benčić]] i zato nemojmo govoriti o strategiji [[Upadica: Gospođa Benčić.]] ako ne želite provesti ključne reforme koje trebaju ovoj državi.

Evo ja ću nastaviti tamo gdje sam stao u svojoj pojedinačnoj raspravi i podsjetit ću da smo neki dan izabrali ravnatelja HRT-a. Nismo poduzeli ono što smo tražili mi iz oporbe da to prihvati i vladajuća većina i da se natječaj ponovi i da bude sve transparentno. Međutim, u dokumentu koji smo dobili uredno piše da treba dalje jačati i informirati okvir za postupke izbora ili imenovanja itd., itd. i za lokalnu samoupravu i za poduzeća odnosno za nadzorne odbore i uprava trgovačkih društva i pravnih osoba od posebnog interesa za RH. Kako sad možemo vjerovati da ćemo nakon usvajanja ovog dokumenta najedanput promijeniti mentalni sklop i da će sve to funkcionirati drugačije? Ukazivali smo na pogreške, ukazivali smo na pogreške prilikom raspisivanja natječaja, ukazivali smo na pogreške prilikom izbora odnosno priznavanja ili nepriznavanja dokumentacije, ukazivali smo na pogreške koje su se napravile u fazi razgovora odnosno prilikom donošenja odluka i prijedloga i na kraju smo morali ovdje stati za govornicu da bismo obranili i počekali da Odbor za Ustav i Poslovnik donese odluku koja je u skladu bila sa našim zahtjevima. I ne vjerujem da će se preko noći mentalni sklop promijeniti i da ćemo nakon toga se pridržavati ovih mjera koje su unutra propisane u ovoj, u ovoj našoj strategiji. Kolegice Orešković, htio sam dati repliku na vaše izlaganje međutim nisam više imao replika, ali vi ste rekli da trebamo mijenjati cijeli sustav odnosno treba napraviti strategiju za promjenu cijelog sustava. A tko će taj cilj postaviti, tko će ga postaviti? … [[Upadica: Ne razumije se.]] Ma znam vi da, ali to treba usvojiti većina. Prema tome nećemo nikada doći do toga i nećemo nikada promijeniti cijeli sustav.

Da li ćemo ih postići, veliko je pitanje mislim da se sa mnom moraju složiti i pripadnici većine, a isto tako imat ćemo jedan problem kako ćemo to mjeriti.

I kako ćemo mi zadržati naše mlade kad unaprijed znamo da se to neće spriječiti. Evo još jedna primjer iz dokumenta i primjer iz naše jučerašnje rasprave ili prekjučerašnje rasprave uopće nije bitno, kad smo raspravljali o, o Zakonu o sanaciji objekata oštećenih u potresu, čuli smo više puta da ima jako puno korupcije u javnoj nabavi. Tvrdnje su bile od strane vladajućih nema korupcije. Pogledajte koliko je mjera u ovom dokumentu navedeno za sprječavanje korupcije u javnoj nabavi. Znači imamo ih 11. 11 mjera je navedeno unutra u tom dokumentu, a jučer je bilo rečeno da korupcije u javnoj nabavi nema. Mislim, o čemu razgovaramo. I skrenuli smo pozornost da one odredbe u zakonu će zapravo omogućiti još veću korupciju i opet se na to nije reagiralo i nije se ništa promijenilo. Zato si postavljamo pitanje barem nas, koliko nas ima tu iz oporbe da li je bolje usvojiti ovakav dokument ili ne imati ništa i ne znati što uopće očekivati?

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, evo na kraju ove današnje prilično duge rasprave o ovom strateškom dokumentu ja bi zapravo mogao reći da mi je lagano i žao što smo ovih puno sati utrošili na, sadržajno gledajući na nešto što zapravo nije niti predmet ove točke dnevnog reda, što se nismo fokusirali na dokument kao što sam i uvodno rekao da bi volio da smo više pričali o samom dokumentu, da smo čuli neke konstruktivne prijedloge, nego smo zapravo 90% vremena proveli u tome da se prebacivalo nama da smo korumpirani, da smo stranka optužena za korupciju, što opet naravno, pravno ne stoji, ali očito je to iz nekog razloga problem nekima shvatiti ili je nemoguće shvatiti, pa ću čisto samo reći ono što nisam stigao niti u uvodnoj odnosno u ime kluba niti pojedinačno reći, povući ću još jednom paralelu u ovoj situaciji, dakle ako imate pravnu osobu, imate trgovačko društvo, u tom trgovačkom društvu imate direktora koji je osuđen za određeno kazneno djelo. Sad imate stranku, imate odgovornu osobu, predsjednika stranke koji je optužen za kazneno djelo. Prema vama i vašoj analogiji, svi zaposlenici, svi radnici tog trgovačkog društva su kriminalci i lopovi. I vi bi tražili da se svi ti radnici i zaposlenici tog trgovačkog društva, te firme moraju ispričati. To je vaša logika i to je ono što vi ovdje cijeli dan govorite. A drugi razlog je taj što se radi o vremenu s kojim ovo vodstvo nema apsolutno nikakve veze. Kolektivne odgovornosti ne postoje. Postoje individualna krivnja i ona jest utvrđena pravomoćnom presudom Vrhovnog suda i ja znam da je to vama sve jasno, ali vam to jednostavno ne paše u vašu dnevno-političku agendu. Ovdje je bilo sad rečeno u završnim govorima da se ova Strategija donosi u 10. mj. '21., a da se odnosi na razdoblje '21. i '30., međutim, nitko nije spomenuo, postoji prethodna Strategija koja u svom nazivu ima razdoblje '15.-'20., međutim, isto tako, ako pogledate akcijski plan i mjere koje se provode, i dalje neke mjere iz tog akcijskog plana jesu na djelu. Između ostalog, čak i neki zakoni koji su u proceduri. Prema tome, na taj način raditi razdiobu, kao da je svijet stao 31.12.2020., mislim da isto nije baš do kraja ispravno. Ovdje ponovno provučena teza je oko Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ponovno je provučena teza kako Povjerenstvo gubi svoje ovlasti unatoč tome što smo prije nekih 2, 3 sata upravo mislim da je kolega Bačić spomenuo tu temu, 2012. donijet je zakon od strane Vlade HDZ-a, SDP ulaže ustavnu tužbu, 6, 5 ili 6 ovlasti koje je to Povjerenstvo imali je predmete ustavne tužbe, Ustavni sud ukida te članke i Povjerenstvo gubi te ovlasti i sad se HDZ-u spočitava da on želi ukinuti određene ovlasti Povjerenstvu. Dakle, ponovno netočno. I nabrojao sam u pojedinačnoj raspravi što i kako se širi krug ovlasti Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. I pokušao sam pojasniti onaj čl. 5 koji se isto tako ne ukida i isto tako je netočno da je GRECO dao preporuku da se moraju za to predvidjet sankcije. Nije to rekao. Prema tome, ponavljanjem neistina najčešće se onda stvori dojam u javnosti da govorite istinu, međutim, to nije točno, zato ćemo stalno ponavljati ove stvari da bi javnost čula. Spominjalo se ovdje sad u završnom govoru nešto oko zapošljavanja bez natječaja. Žao mi je što sad nema kolegice Benčić, dakle, Možemo! je u 120 dana u Gradu Zagrebu uspjelo sve ovo što je ona spočitala nama, napraviti u 120 dana u Gradu Zagrebu. Zapošljavanje bez natječaja, sukob interesa, dakle u Holdingu, u Srebrnjaku, ali to ne vide, toga ne, ne postoji, postoji samo nešto što se zove HDZ i radnje koje se odnose na HDZ. Ponavljam, ajde krenite ponekad od sebe, počistite ispred svog praga, a onda se osvrnite na drugo. Onda će to ispasti vjerodostojno, onda će ispast fer, ovako jednostavno nije. Ovako jednostavno nije i bilo bi mi drago, ponavljam, da smo više govorili o Strategiji, da smo zajedno se odlučili oko nekih mjera, nekih koraka i onda bi to bila iskrena namjera s vaše strane. Hvala. I vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave po čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje?

Postoji ona jedna narodna poslovica, bolje da izumre selo nego običaji. To je poslovica koja se vladajući apsolutno drže pa je zahvaljujući tome kad oporba ima prijedlog, dobivamo onaj prime time, recimo, evo, čak prije 18 sati ćemo početi raspravljati o ovoj točci. Ali, što je tu je. Mi smo spremni raspravljati i ovo u 2 ujutro, ako apsolutno stojimo iza svog prijedloga, a svaki put stojimo, stoga, ja vam danas predlažem i tražim od vas, kolegice i kolega zastupnice i zastupnika da podržite prijedlog da se smanji PDV na ženske higijenske potrepštine. Dakle, na higijenske uloške i tampone sa sadašnjih 25% na 5% Radi se o tehnički i proceduralno vrlo jednostavnom prijedlogu. Smanjenje stopa poreza može se postići dopunom jednog jedinog članka u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Radi se o čl. 28 koji propisuje da sve proizvode se oporezuju po nižoj stopi od 5% Međutim, ta mala dopuna mogla bi značiti strašno puno za više od 50% stanovništva Hrvatske jer žene čine više od polovice stanovništva i jedan dulji dio svog života imaju potrebu redovito kupovati higijenske proizvode o kojima govorim u svom prijedlogu. To kad se zbroji kroz godine košta puno novaca i prihvaćanjem ovog prijedloga mogli bi značajno pomoći svih hrvatskim ženama. Isto tako, to je šansa da se priključimo velikoj većini članica EU koje su na neki način uloške i tampone oslobodile punog tereta poreznog davanja. Ali prije nego što detaljno obrazložim svoj prijedlog želim ovim putem najiskrenije zahvaliti svim kolegama i kolegicama zastupnicima i zastupnicama koji su mi u raznim fazama predlaganja dali svoju otvorenu i punu podršku. Prvi put kroz popis odnosno potpis 16 zastupnika koji je bio potreban da prijedlog raspravimo kroz jedno čitanje odnosno hitni postupak i drugi put prošli tjedan kada je bilo potrebno prikupiti 30 potpisa da bi prijedlog uopće došao na raspravu. Moram priznati da sam tih 30 potpisa prikupila od kluba do sabornice. Kad sam rekla o čemu je riječ svi su bili spremni da ovaj prijedlog dođe na plenarnu sjednicu, da se ne kiseli na dnu dnevnog reda do tko zna kad kako je inače ovdje običaj s opozicijskim prijedlozima. I u slučaju onih 16 potpisa i u slučaju ovih 30 potpisa zastupnici i zastupnice svih političkih opcija iz opozicije dali su svoje potpise u podršku ovom prijedlogu. Od desnice do ljevice i natrag. I na tom evo još jedanput vam iskreno zahvaljujem. Nažalost među tim potpisima nema niti, potpisa niti jednog zastupnika ili zastupnice HDZ-a, ja to razumijem moram priznati ne bi bilo lako potpisati neki opozicijski prijedlog kada ste vladajući. Ali sada je ovaj prijedlog zakona u raspravi doći će na glasanje kako mi to uobičajeno kažemo kad se steknu uvjeti i imate priliku, imate šansu napraviti jednu veliku stvar. Tim više što se ovdje ne radi po mom mišljenju na bilo koji način na politički ili ideološki obojeni prijedlog. Ovo nije prvi put da predlažem ovakvo smanjenje PDV-a na higijenske potrepštine. Prvi put sam to učinila u travnju 2019. godine, tada prijedlog nije dobio ni priliku da bude raspravljen, niti se Vlada o njemu očitovala. Drugi put sam prijedlog uputila u proceduru u veljači ove godine i o njemu sada zahvaljujući širokoj podršci zastupnica i zastupnika možemo raspravljati. Ovaj put i Vlada je poslala svoje mišljenje koje je bilo vrlo očekivano. Vlada naime analizira i prati, intenzivno razmišlja o cjelovitim poreznim reformama pa će tako u sklopu tog detaljnog razmišljanja razmisliti o ovom prijedlogu. Ali nisu ga imali niti hrabrosti, ali niti volje podržati. Pri tom moram reći i moram biti iskrena ja nemam potrebu nikakvu da ovaj prijedlog koji se usvaja na bilo koji način vežete uz moje ime, ne bih imala apsolutno baš ništa protiv i rado bih podržala da taj prijedlog dođe od Vlade ili iz vladajuće većine. Važno je da se promjena dogodi, da se PDV smanji i time barem malo olakša život za 100-tine tisuća, dakle i nekoliko miliona žena u Hrvatskoj. Nažalost svi znamo kako to završi kad nam Vlada napiše da o nečemu razmišlja. Pa tako ona razmišlja godinama i onda nakon godine razmišljanja, razmišlja u sklopu velike sustavne reforme, treba provesti sveobuhvatnu analizu i nakon takovog jednog promišljanja i analiza koja obično dobijemo odgovor, naime o takvog prijedloga nema ništa ili će se pojaviti puno prekasno za nekoliko godina u nekom umanjenom razvodnjenom obliku kojim se ne postiže cilj. Obzirom da sam ovo predložila prije 2,5 godine jasno je da idemo upravo u tom pravcu da se ne dogodi ništa. To bojim se između ostalog puno i govori o odnosu ove Vlade prema ženama. Iste te godine 2019. prvi put sam predložila smanjenje PDV-a, takvu preporuku je članicama, državama članicama EU dao i Europski parlament. U međuvremenu, mi u Hrvatskoj ostali smo jedan od zadnjih članica koja još uvijek ima najvišu stopu poreza na ženske higijenske proizvode. Kao što smo i u nekim drugim stvarima tako smo i tu među zadnjima u uniji. Velika većina članica unije danas na higijenske proizvode ima međustopu PDV-a između 3 i 9% Tu moram odmah naglasiti da nulta stopa PDV što se nas tiče nije moguće osim za one članice koje ju nisu imale 1.1.'91., takav slučaj je npr. Irska. Mi tada nismo imali ni PDV tako da nismo niti mogli imati nultu stopu, niti ju možemo imati danas. Ali baš zato ništa nas ne sprječava da uvedemo najnižu moguću stopu PDV-a onu od 5% Inače, Europska komisija je još 2018. predložila novi plan za oporezivanje unutar EU kojim se omogućila i nulta stopa pa se nadam da će taj prijedlog u neko dogledno vrijeme i biti usvojen u vijeću i parlamentu. Udruga za ljudska prava i građansku participaciju nedavno je provela prvo istraživanje o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj. To istraživanje je pokazalo 1/3 žena u Hrvatskoj mora štedjeti na ulošcima i tamponima, a 10% žena ih si uopće ne može priuštiti. To su poražavajuće brojke. 36,4% ispitanica reklo je da često moraju kupovati manje kvalitetne menstrualne potrepštine zato što im skupe. Oko 12% hrvatskih žena i djevojaka nema dovoljno higijenskih proizvoda, a otprilike isti postotak si ih uopće ne može priuštiti. Pri tom gotovo 10% ispitanica izjavilo je da koriste isti uložak ili tampon duže od osam sati jer ih nemaju dovoljno. Ta situacija predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje žena, oko 5% prisiljeno je posuđivati uloške i tampone. Nažalost ovo nije samo hrvatska specifičnost i u drugim zemalja su žene suočene s ovim problemima tako i 20% žena i u razvijenim zemljama s kupovanjem dovoljnih količina kvalitetnih proizvoda. Istraživanje je u nekim drugim zemljama pokazala su da oko 20% učenica i studentica ne pohađa nastavu za vrijeme menstruacije jer imaju poteškoće s kupovanjem. Ulošci i tamponi su osnovna potreba žena i ne smije se događati da im nisu dostupni zbog toga što ih se ne mogu priuštiti. Prihvaćanjem ovog mog prijedloga i smanjivanjem PDV-a i Hrvatska bi se priključila rastućem broju naprednih zemalja koje se na načine na koji to država može bore protiv menstrualnog siromaštva. Dapače, neke zemlje idu i korak dalje u toj borbi, tako je npr. Škotska postala prva država u kojoj su ženski higijenski proizvodi dostupni besplatno i cijeli niz drugih zemalja najavljuje da će to isto učiniti dok su neke već uvele besplatne tampone i uloške u školama i na fakultetima. Među njima su Engleska, Novi Zeland u najavi je taj potez i u Francuskoj. Inače samo da kažem, GLAS je početkom ove godine i takav prijedlog uputio u proceduru u obliku dva prijedloga zakona, jedan za osnovne škole i srednje škole, a drugi za fakultete i ti prijedlozi skupljaju prašine u bespućima zbiljnosti dnevnog reda sabora. Na kraju krajeva i o ovom današnjem prijedlogu bismo raspravljali tko zna kad, vjerovatno nikad da nije bilo velike podrške vas zastupnica i zastupnika. I u Hrvatskoj ima svijetlih primjera, jedna od njih je ravnateljica Varaždinske prometne i strojarske škole na čiju inicijativu je škola učenicama osigurala besplatne uloške i tampone.

Po našem izračunu za takav potez naša država bi godišnje za sve učenice viših razreda osnovnih škola, učenice srednjih škola i studentica trebala izdvojiti oko 35 milijuna kuna. Usporedbe radi, trošak Ureda za Hrvate izvan domovine je 84 milijuna kuna, Ministarstvo obrane planira potrošiti oko 700 milijuna kuna na rashode za usluge. Smanjenje PDV-a na uloške i tampone važno je iz barem dva razloga. Prvi je to što se radi o nečemu što je ženama potrebno, isto kao što je potreba i npr. nekih osnovnih prehrambenih namirnica. Najviša stopa poreza na takve proizvode zapravo predstavlja neku vrstu poreza na ženskost, time se stvara neravnopravnost unutar samog poreznog sustava i jednog od njegovih glavnih dijelova poreza na dodanu vrijednost. Drugi razlog je to što preveliko oporezivanje potiče tzv. menstrualno siromaštvo, o podacima koji su stvarno zabrinjavajući već sam govorila, nemogućnost kupovanja dovoljnog broja kvalitetnijih higijenskih proizvoda utječe na zdravlje, samopouzdanje pa čak i na sudjelovanje u životu zajednice i društvenim aktivnostima za veliki broj žena i djevojaka, to je nešto na što država obavezno mora reagirati. Za mene je neprihvatljivo, a da ne kažem i okrutno da se ženski higijenski proizvodi oporezuju kao luksuz i da žene plaćaju visoki porez. Zašto? Samo zato što su žene. Jednako tako ne smijemo dozvoliti da učenice i studentice budu žrtve menstrualnog siromaštva da su prisiljene propuštati nastavu ili bilo koji drugi dio normalnog svakodnevnog života. To je još okrutnije, ali na kraju svakako, ali ne manje važno to može imati opasne posljedice na zdravlje. Ovaj prijedlog nije pitanje svjetonazora, lijeve ili desne politike, oporbe ili vladajućih, ovo je civilizacijsko pitanje koje pokazuje naš odnos prema ženama. To su uostalom pokazali svi zastupnici i zastupnice koji su bez obzira na političke boje svojim potpisom podržali ovaj prijedlog zakona da dođe u raspravu, pa makar i u ovom drugom terminu. Plenkovićeva vlada ne dijeli to mišljenje i nije pokazala da razumije problem. Svoje umiveno europsko lice u ovom slučaju neće pokazati, ali neovisno o tome ne obazirući se na tu činjenicu ja od smanjivanja PDV-a na higijenske proizvode za žene neću odustati. Nadam se da će ovaj prijedlog i dalje kada o tome budemo glasali imati široku podršku kolega i kolegica iz opozicije. Ali nada umire zadnja pa nekako ne odustajem od nade da će barem zastupnice HDZ-a shvatiti o kako važnom prijedlogu se radi i da će pokoja zajedno sa svojim stranačkim kolegom podržati ovaj zakon. Imam dosta godina, ali još uvijek sam naivna, ali šta da mu radimo. Možda ih potakne i podatak da osim zemalja u EU, Europskog parlamenta i Komisija koji na različite načine idu prema rješavanju ovog problema u svijetu ima i drugih koji su shvatili važnost smanjivanja poreza.

Hvala vam lijepo. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Mrak Taritaš prvo zahvaljujem na vašoj inicijativi koja se pretočila u ovoj prijedlog izmjene zakona. Ne mogu se oteti dojmu da u jednom trenutku sam čak pomislila da ćemo možda imati konsenzus po ovom pitanju, ali naivna sam očito kao i vi Klub zastupnika IDS-a će ovu inicijativu podržati i htjela bi vas pitati zašto Vlada ne prihvaća ovaj prijedlog, zašto takvo razočaravajuće odbijanje, odugovlačenje s ovim prijedlogom kad evo jedna od činjenica je da se prosječna Hrvatica rađa sa otprilike 7,5 tisuća kuna poreznog duga prema vlastitoj domovini i to samo zato što je žena.

Cijeli dan smo raspravljali o strategiji kad je vezano uz korupciju, zamislite jedan iskorak uopće da vladajući kažu ok, prijedlog je u redu, mi ćemo ga podržati, idemo dalje. Čak štoviše nisam skupljala potpise tamo negdje ovo ljeto ili pred ljeto da bi došlo na raspravu nego sam mislila ajde probat ćemo odraditi raspravu negdje u 10. mjesecu pa nek zakon stupi na snagu 1.1. iz razloga da bude tehnički sve kako treba. Dala sam si truda, nazvala sam resornog ministra, rekla sam ministru išli bi sa takvim prijedlogom dajte vidite i sve ostalo i znate na razini razgovora sve ok, ali nažalost na razini glasanja i to sam već vidjela na odborima ovaj prijedlog neće [[Upadica: Hvala.]] dobiti podršku. Poštovana kolegice Taritaš, budući se ovdje radi o prijedlogu Zakona o dopuni poreza na dodanu vrijednost koji je u stvari spada u financijske zakone odnosno u porezne upitala bi vas u ovom dijelu gdje objašnjavate posljedice koje će se donošenjem zakona proisteći, između ostalog kažete da se radi o potrepštinama koje koriste isključivo žene, a dopunama će se smanjiti i neravnopravnost koja trenutno postoji u hrvatskom poreznom sustavu. Pa me sad zanima na koju ste to neravnopravnost po spolu u hrvatskom poreznom sustavu mislili. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Dakle, apsolutno je jasno na što sam mislila. Ja vam pretpostavljam da ni jedan muškarac u ovoj zemlji ili u svijetu ne koristi higijenski uložak i tampon. Prema tome, koristi, koriste ga žene, žene određene životne dobe i na to plaćaju u Hrvatskoj porez kao da je luksuz, kao što plaćate porez na viski ili na bilo što drugo. Zašto? Samo zato što su žene. Dakle, zato što ste žena vi kupujete po određene potrepštine i na to plaćate porez. I u tome je riječ o neravnopravnosti i o tome govorimo i o tome je dakle nije ovo nešto što smo mi nešto sad se izvukli iz malog prsta. Dakle, o menstrualnom siromaštvu govore sve zemlje, o menstrualnom siromaštvu gdje vi plaćate porez određen samo zato što ste žena. To ja pretpostavljam vidite i u svom kućanstvu.

Tako da mislim da mi niste dali odgovor na ovo pitanje. Gospođa Andreja Marić. Poštovana kolegice lijepo ste istakli da ovo nije niti političko niti svjetonazorsko pitanje, međutim činjenica je da ovaj odgovor Vlade koji odbija vašu inicijativu zapravo se postavlja diskriminirano prema dobroj polovici naše populacije, dakle očito je nebriga države za ženski dio populacije pa onda pojedine lokalne sredine škole koje su malo osvještenije krenule su sa inicijativama da se smanji menstrualno siromaštvo. Primjer vam je grad Varaždin, na inicijativu našeg SDP-ovog vijećnika, također inicijativa SDP-ovog vijećnika u Bjelovaru, ali tu se evo gradonačelnik još valjda malo kalkulira i premišlja. Ja sam evo pripremila inicijativu za smanjenje menstrualnog siromaštva i u moj županiji gdje bi osnivač osnovnih i srednjih škola u suradnji sa sponzorima u toalete svih osnovnih i srednjih škola postavio uloškomate pa da na taj način s besplatnim ulošcima malo olakšamo to menstrualno siromaštvo.

Jedno lice je ono fino i umiveno europejsko, a drugo lice je koje se vrati u Hrvatsku pa onda imamo Orbana u svilenim rukavicama. I apsolutno da ga se pita na razini EU on bi rekao da i Hrvatska o tome razmišlja, da ćemo mi biti ti, ali kad dobije konkretan prijedlog onda nalazi 122 razloga zašto da nešto ne napravi. I naravno da postoje jedinice lokalne samouprave, postoje i škole koje sam ja ovdje navela koje zaista vode računa i one besplatno dakle učenice mogu dobiti besplatno svoje higijenske uloške odnosno tampone. Ne slučajno se nalazi i u prijedlogu izmjena zakona, ako imamo besplatne udžbenike, ako imamo mogućnost besplatnih udžbenika zašto nemamo mogućnost i besplatnih higijenskih uložaka i tampona?

Poštovana kolegice, evo pozdrav svim ženama i troje zastupnika koji su se evo usudili ostati u sabornici, pričati o ovoj temi. Osim važnosti smanjivanja poreza, u 5 pardon i u 5, mislila sam na zastupnike, pardon, osim važnosti smanjivanja poreza kod eliminacije menstrualnog tzv. siromaštva mislite li da je važno uvesti i seksualni odgoj kao obavezni predmet u naše škole i općenito koliko je važna edukacija ovoga koja se evo danas se provodi u nacionalnim školama kao međupredmetna tema zdravlje jel, nema, nemamo još uvijek ni rezultate koji su ishodi takvog načina školovanja, dakle koliko je važna i edukacija uopće o ovoj temi? Kada je riječ o tome kolika je vrijednost nekakvog stana onda vam je uvijek lokacija, lokacija, lokacija, kada je riječ o tome kakve mlade ljude odgajamo, kakve mlade ljude imam onda vam je ključna riječ edukacija, edukacija, edukacija od najranije životne dobi koja počinje naravno sa vrtićima pa onda se nastavlja dalje. I važnost građanskog odgoja je izuzetno važna, izuzetno je važna od najranije životne dobi da se djeca nauče promišljat, da se djeca nauče da oni imaju pravo donositi svoje odluke, a da nisu to odluke koje su im nametnute i to nam je važno u cijelom sustavu, ne kao nekakav međupredmet pa onda kom se da ili kom se ne da, to bi trebalo biti apsolutno predmet kao i svi drugi na kojem će se osim seksualnog odgoja o tome da svako ima pravo imati i drugačiju percepciju i drugačije živjeti, živjeti kako on hoće učit recimo o financijskim aspektima [[Upadica Reiner: Hvala.]] učiti o demokraciji i o niz drugih stvari. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice Taritaš u ovom smo sazivu ove godine donijeli zakon o zabrani korištenja nekih jednokratnih plastičnih proizvoda i to po nalogu koji nam je došao od EU, prisilili su nas na to iako je u prošlom sazivu bilo takvih inicijativa i zakonskih prijedloga koji su bili tada odbijeni. Očekujete li da ćemo i za ovu izmjenu morati dočekati da nas se na to prisiljava iz EU ili je možda ova vlada sposobna pokazati malo progresivne vizije pa to napraviti sama? Kao što sam negdje pri kraju svog izlaganja rekla ja nekako uvijek imam nadu jel nada umire zadnja, al nažalost imam puno iskustva pa onda znam da neke stvari neće biti. Tamo negdje 2016.g. smo govorili o tome kako bi trebalo i kako imaju neke druge zemlje temu da očevi ravnopravno budu na porodiljnom dopustu, ne ono nego zaista da određeni broj dana budu i ukazivali da u tom smislu idu sve direktive odnosno sve nekakve odluke EU i da bi bilo dobro da Hrvatska bude jedna od prvih zemalja. Naravno da je taj prijedlog vlada tada odbila i opet je rekla jedno cjelovito rješenje pa kroz cjelovito rješenje i eto nama skok po skok prođe pet godina i evo nama 2021.g. i u 2021.g. kada je vlada dobro promišljala, dobro razmišljala i dobro sve, čitam da će to sada biti u novom prijedlogu zakona.

Uvažena zastupnice Mrak Taritaš. Menstrualno siromaštvo pokazuje gdje je to Hrvatska danas, ne samo po svojim ekonomskim pokazateljima nego i prema odnosu prema ženama, prema zaštiti žena, prema uvažavanju njihovog dostojanstva. Izostanak iz škole zbog nemogućnosti kupovine osnovnih higijenskih proizvoda dovodi do lošijih ocjena, do slabijih ishoda učenja, a kasnije do slabijih životnih šansi. Kako tumačite ovu poražavajuću činjenicu da ste dobili gotovo unisonu podršku oporbenih žena, a gotovo nikakvu odnosno nepostojeću potporu od žena iz redova vladajuće većine? Kao što vidim ovdje su iz vladajuće većine prisutne isključivo žena, a odajete svojim ponašanjem stav kao da nitko od vas nema pravo na vlastito mišljenje, čak niti kada su u pitanju ovakve složit ćete se sa mnom, ne stranačke i ne svjetonazorske teme.

Dakle, na hodniku ili negdje na stepenicama kad sretnete koju kolegicu iz HDZ-a ona će deklarativno reći da, dobar prijedlog, baš zgodan, ali u raspravi sigurno neće podržati odnosno podržat će stav vlade, a jednako tako i na glasanju ćemo apsolutno vidjeti i način na koji će se glasat. Ja nekako mislim da uvijek treba ići i razmišljati korak naprijed i da svaka generacija od nas treba biti nekako bolja u promišljanju od generacija koja je bila prije. Zamislite te senzacije koja bi bila da u ovom saboru jedan oporbeni prijedlog koji nije ni politički, nije ni svjetonazorski on je jednostavno pravi ljudski, s ljudskim pravima dobije unisonu podršku i vladajućih [[Upadica Reiner: Hvala.]] rekli bi da smo radili korak naprijed. Poštovana kolegice Mrak Taritaš. Pa nije tako davno prošlo od one situacije koju smo imali ovdje u hrvatskom Parlamentu kada je na dnevnom redu bio oporbeni prijedlog izmjena Kaznenog zakona. Taj oporbeni prijedlog išao je upravo u poboljšanju položaju i statusa žena koje su doživjele seksualno zlostavljanje. Sjetimo se tada kada je oporba okrenula leđa ovdje vladajućima zato što su oni okrenuli leđa ženama. Nakon te naše akcije ovdje u saboru dogodilo se nešto neočekivano, HDZ i vladajuća većina preuzeli su tu inicijativu i ugradili ju u svoj prijedlog Kaznenog zakona. Da li vi očekujete da i ovaj prijedlog može tako završiti jer ako očekujete onda idemo u nove akcije, možda je sljedeća priča besplatna kontracepcija za žene. Dakle, nažalost ne očekujem da se to može desiti i da ovaj prijedlog uzmu vladajući i da dođu na dnevni red, iako ja nemam nikakav, stvarno nemam nikakav problem nek ga uzmu, nek naprave jel na taj način smo pomogli ženama. On sigurno neće doći do kraja ove godine jel vi znate da sve što je vezano uz porezni sustav nekako ide s 1.1. i onda se primjenjuje za sljedeću godinu, ja to razumijem i to uopće nemam problem da to razumijem. On će doć kad se donese sa razine EU određena direktiva i kad se dobije direktiva, onda ćemo imati jedan prijedlog sukladno direktivi. Zašto moramo čekati direktivu? Pa navela sam vam dvije škole koje zaista već danas vode računa o svojim učenicama. Dakle, poštovana kolegice, evo i sama pokušavam odgonetnuti zašto je Vlada odbila ovaj vaš Prijedlog. Budimo realni, ne radi se o nekom prevelikom iznosu sredstava za koji bi bila zakinuta Vlada, odnosno proračun RH kada bi i prihvatili ovaj Prijedlog. Je li se radi možda o tome zato što je to prijedlog oporbe ili se radi o nedostatku empatije, jer evo, cijela javnost hrvatska je imala priliku slušati o paralelnom svijetu u kojem žive naši ministri pa je jedan tako govorio o predivnom životu u Hrvatskoj, kako nam se vraćaju ljudi izvana, kako nam standard raste, plaće rastu, rastu mirovine, znači šta drugo nego paralelni svijet.

Da je oporbeni prijedlog, da je danas 21. listopada 2021. g., taj prijedlog ne bi prošao jer nije jedno cjelovito, sveobuhvatno rješenje u kojem smo trebali navesti koji su, koji je dan bio jučer, a koji će dan biti sutra. Ali, ljudi moji, mi tako vladajuće, vi tako svjesno i namjerno po određenim elementima namjerno ostavljate Hrvatsku na dnu. Da li ne želite da Hrvatska ide naprijed? Da li ne želite da se vidi nekakav iskorak nego namjerno ostavljate na Hrvatsku na dnu pa kako bude, bit će.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Mi smo i na odboru o ovome razgovarale, zapravo je moje pitanje, zbog čega onda kada u ovoj zahtjev ste unijeli samo potrebe za ulošcima i tamponima, zbog čega nisu i ostali higijenske potrepštine jer za jednu ženu je to isto tako kompletno važno i ne samo ženu nego cijelu obitelj. Prema tome, ovdje je ciljano upravo to da se stvori animozitet prema Vladi zato što ne pomaže ženama. To je svima jasno, a ne spominjete da je 2017., 2019., 2020. PDV se spuštao na niz proizvoda za djecu, za hranu, za komunalije, itd., prema tome, o tome treba realno govoriti i ispravno, kako je.

Nek kaže, gle, tamo imamo jednu zločestu, zlobnu zastupnicu, ali mi znamo za problem i mi smo ti koji ćemo paralelno dati ovaj Prijedlog zakona i donijeti zakon i reći tvoj ne valja jer je takav, ali mi imamo jedan drugi, divni, krasni jer odredba čl. 38 je isti kad ga pišemo mi ili kad ga pišete vi. A dokle ići? Dakle ja kad mom suprugu kažem, čuj, trebalo bi pokrečiti, onda on kaže je, ali znaš, možda bi trebalo i ona vrata pomaknuti 3 cm dalje, a vidi, tamo nam je ovo, treba napraviti tako, ajdemo mi to cjelovito. Ovdje je apsolutno jasno o čemu govorimo.

2, 3 godine, znam i sama, dijelim s vama tu inicijativu i voljela bih u ovom trenutku da je na čelu Ministarstva financija žena. Mislim da bi žena shvatila zašto je bitno da se iskorijeni menstrualno siromaštvo, da je bitno spriječiti da neka djevojka ne može ići u školu samo zbog toga jer joj je neugodno jer nema za higijenske uloške, da kao supstitute koriste stare krpe, wc papire i stare novine i da zapravo nijedna žena nije kriva što je rođena kao žena, a sama ta biološka činjenica ju određuje na način da ona mora plaćati nešto što muškarac ne mora, 120 milijuna kuna u proračun godišnje žene plaćaju upravo na ovom, na ovoj razini, po ovom temelju, samo zbog toga što su žene.

Ako ju želite razumjeti, apsolutno ju razumijete, ako ju ne želite razumjeti, nećete je razumjeti nikad. Ovo je tema na koju vrlo teško braniti ono što je Vlada odgovorila u svom dakle, čekati pa cjelovito pa sve ostalo. Hrvatska ima priliku pokazati da zaista vodi računa o svojim stanovnicama. Prepoznat će se kad za to bude vrijeme ili kad joj to kaže netko drugi. Dakle, nema uopće ni potrebe niti želje niti bilo šta da se ovo pretvori u svjetonazorsko pitanje jer nije svjetonazorsko pitanje. Može se pretvoriti samo u nekakve animozitete ako to netko hoće. Vlada ima odličnu priliku, tu priliku će iskoristiti ili ne.

Da. Izvolite, poštovani Zdravko Zrinušić, ravnatelj Porezne uprave. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, nakon ovoga sve što je iznijeto ovaj nadam se da mi moja supruga i moje dvije kćeri ne gledaju, ovaj ali to nikako ne znači ovaj da želim reći da je Vlada bešćutna ili da Vlada ne sadrži nijednu ministricu u svojim redovima i da ovo što je predloženo Vlada prije svega i zahvaljuje na tom prijedlogu i načelno u smislu ciljeva podržava. Neću ponavljati ovo što je uvažena zastupnica već iznijela da je Vlada razmišljala, mi smo to samo naveli u kontekstu nečeg što je bilo i u kontekstu prijedloga koji ide u okviru ili izvan okvira programa Vlade RH za razdoblje '20.-'24. i ono što smo isticali kratko u ovome ovaj odgovoru gdje je predloženo da se ne podrži prijedlog ali iz tih razloga ne razloga nerazumijevanja, a to je dakle ta jedna sustavnost koju tražimo kod pristupa u kontekstu programa Vlade RH. Ne i zbog toga što bi sad ovo nešto značajno utjecalo na proračun, ali nekoliko ključnih stvari koje kao, u ovom slučaju mogu reći kao Ministarstvo financija smo razmatrali, a to je i fregmentacija nekih zahtjeva koja je u kontekstu bilo kojeg propisa ako se sustavno ne postavlja ovaj može dovesti i do nekih drugih učinaka koji su neželjeni. Na primjer, u ovom slučaju ne vidim zašto ne bi se razmotrili i neki drugi ciljevi koji mogu se povezati sa ovim predloženim, a odnose se isto tako na primjerice medicinske potrepštine ili potrebe drugih ovaj subjekata recimo i djece koje bi isto tako imali određene potrebe medicinskih pomagala koje sada imamo samo za invalide, a za druge potrebe npr. nemamo. Što je sa ciljevima kada određene skupine društva možda sa određenim prijedlozima, ne kažem u ovome slučaju, ali generalno mogu biti dovedene ili otvoriti prostor diskriminaciji u odnosu na te druge skupine. A ključni učinak ovoga ili ono što kao Ministarstvo financija mogu reći, snižena stopa koju imamo do sada i koje su išle na više stvari, a generalno hrana i lijekovi uključujući prije svega one bezreceptne, a reći ću primjer, energiju i komunalne usluge jedino tamo gdje je regulatorno moglo se kasnije utjecati drugim ovaj propisima to prije svega mislim na energiju nije se nažalost dogodilo kada se spusti porezna stopa da se spusti i cijena toga proizvoda. U ovome slučaju ako uzmemo da, ne sjećam se i nemojte onda krivo ovaj shvatiti ako ću krivo reći, ne sjećam se da li ima ijedan proizvođač ovih potrepština u RH.

Ja nisam siguran i ne vjerujem jer zato, zato je intencija i ovoga što smo rekli da ćemo razmotriti na koji način postići željene efekte u smislu ciljeva koji bi bili poruka ovoga propisa ne znači da mora biti kroz alat zvani porez na dodanu vrijednost, nego možda kroz neke druge alate jer ako će se to preliti u trgovačku maržu ili poticanje uvoznoga lobija ili nečega trećega to zasigurno nije niti intencija uvažene zastupnice, a niti bi to željela Vlada RH pa da sutra imamo ovaj nižu stopu poreza na dodanu vrijednost, a da cijena proizvoda i dalje ostane kakva i je. Ukratko, kao što smo i ovdje rekli zahvaljujem dakle na ovome što, što je predloženo, neću reći da kako je uvažena zastupnica rekla da ćemo ovaj ne znam koliko kao Vlada razmišljati o tome, kao i svake godine to smo radili u smislu jednoga paketa. Ovo je manji problem u smislu iznosa poreza na dodanu vrijednost, ali da li će to ostvariti željene učinke u smislu cijene kada bi se samo smanjila porezna stopa poreza na dodanu vrijednost u kontekstu lijekova bezreceptnih sjetite se, imali smo problem, ljudi ne dobiju recept pa ajde kupi pa ćemo ti dati manju stopu 5%, šta se dogodilo za mjesec dana imamo isto cijene koje su bile i prije snižene stope. Gdje se prelila ta zarada? U trgovačku maržu. Dakle, intencija hvale vrijedna s time da je potrebno iznaći načina kako osigurati da se to ne prelije u marže trgovaca nego da bude u sniženu, u sniženu ovaj prodajnu cijenu toga proizvoda. Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Marić. Poštovani državni tajniče malo ste izjavili neke zbunjujuće rečenice ovdje. S jedne strane govorite da ćete raditi izmjene u paketu, Vlada je odgovorila da se planira sustavna i cjelovita porezna reforma. Pa evo budite vi na potezu pa radite onaj paket koji ste zamislili. Meni osobno nije jasno ovdje se traži izmjena Članak 38. dodatni stavak i) To je tak veliki problem? Druga stvar, kažete ako stopa bude niža da li ćemo dobiti jeftiniji proizvod? Opet u Članku 38. smanjen je PDV za niz ovdje proizvoda na 5%, na 13% I tad ste kalkulirali hoće li biti jeftiniji proizvod, pa prihvatite ovu inicijativu, vrlo malo se traži što se tiče izmjene tehničke, a puno će značiti svima nama, svim ženama. Dakle, neke od nas si možemo priuštiti higijenske potrepštine. I vaša supruga i kćeri si mogu, ali koliko ih si ne može. Prema tome, nemojte biti bešćutni i promijenite ovo što se traži.

A što se tiče ovoga što ste rekli ovaj snižene stope, ovdje osobno mislim da vaš konkretan prijedlog je možda lakše provesti na druge načine, ne kroz porezne, poreznu politiku s obzirom da je baš specifičan i nešto što je životno. Sve ovo ostalo ovaj koje imamo snižene stope itd. išle su u pravcu ili stimuliranja ovaj određene potrošnje u ovom slučaju recimo kruh itd. sve što ono išlo lijekovi, sve što su životne potrebe građana, a da ujedno kroz porezni sustav u slučaju porezna na dodanu vrijednost stimulira što ne znači da se ne stimuliraju na neki druge način.

Malo ću ponoviti onaj dio što zbunjuje, što je rekla i kolegica Marić. Naime, najprije nismo sigurni da umanjenjem PDV-a će doći do smanjenja maloprodajne cijene, a s druge strane, Vlada priprema cjeloviti program vezano za taj dio iako, dakle, priprema program iako će znati da neće doći do smanjenja maloprodajnih cijena. A zadnji izgovor je da će to biti riješeno jer, ali u svakom slučaju, bit će napravljeno onako kako je definirano programom Vlade RH 2020.-2024. Tampon tax u njoj se ne nalazi, prema tome, to znači da poreznih olakšica neće biti i to je to. Ja bih ovo sažeo na jedno, ako vama djeluje zbunjujuće, meni ne.

Samo, da se razumijemo, ako nije izričito neke stvari navedene, one mogu biti logički povezane u određenim mjerama, kao što bi ono znao češće reći, čišćenje kamenčića iz potoka da voda lakše teče, a ne da se on mora u programu Vlade biti navedena svaki detalj kojeg bi sutra Vlada predložila.

Međutim, ja bih vas ovdje pozvao da se ovaj Prijedlog prihvati ne zbog vaše gospođe i zbog vaših kćeri, ne zbog ministrica i tajnica koje rade u ministarstvima, nego zbog njihovih prijateljica i kolegica i poznanica koje imaju problema sa menstrualnim siromaštvom.

Razumijem i možda se ponavljam, ali s obzirom na korišteni izraz, dopustite da osobno nešto iznesem. Ovo kad govorimo o menstrualnom siromaštvu vuče više na mjere Ministarstva ovaj, jednog drugog ministarstva koje bi takve stvari iz svog duha i nadležnosti trebalo ovaj rješavati kao što je rješava neke druge stvari. Po meni treba biti sinergija.

Dakle, što se tiče samog ovog Prijedloga, mi smo kao klub dali potpise kolegici Mrak-Taritaš, a ovo što vi tvrdite dakle da je pitanje hoće li smanjenje PDV-a zapravo dovesti do konačnog smanjenja cijena, mi imamo smanjen PDV na određene proizvode, je li tako? Na hranu, na pelene je 13%, na lijekove 5% i išlo se u te mjere upravo kako bi se smanjile cijene. Kod nekih proizvoda je to dovelo do smanjenja, kod nekih ne, a ako Vlada razmišlja o nekakvom sveoubuhvatnom dakle smanjenju PDV-a, onda bi trebalo razmisliti dakle o svim ovim higijenskim potrepštinama.

konačnih proizvoda, a ne na Pa sve je to logično razmišljanje kad se postave, stavi sve stvari na stol kako završiti fiskalnu godinu ili bilo koju godinu na način da se uravnoteži državni proračun, a da građanima bude bolje u smislu onih izdataka koje država može umanjiti u odnosu na svoje građane. Tako da, ovo što ste i rekli, da li će to sutra trošarina ili ujednačavanje olakšica na određene proizvode, ali higijenske, itd., sve je stvar razgovora. Što se tiče kad se spomenuli već trošarinu, gledao sam onu strukturu cijena koje su ovaj, bile za određene vrste goriva, mogu vam poslije pokazati onaj graf, ovdje je bilo i dosta zastupljene trgovačke marže u jednom proizvodu, čak više od 50% pa, sve se to ovaj može korigirati ili na drugi način gledati, ali gledati programski ono što je zadano, koji su ciljevi. Kao što sam rekla, postavlja se pitanje zbog čega onda ne zatražiti na sve higijenske potrepštine, pa da to onda doprinosi obiteljima, ne samo ženskoj populaciji. Ali, ono što vrijedi još napomenuti, da postoji niz programa preko socijalnih programa EU kojima se isto tako mogu ... [[Govornik se ne razumije.]] određeni projekti kojim se može pomoći upravo ženskim osobama, bilo u školama ili na različitim drugim mjestima gdje se može zapravo donirati na taj način i smanjiti upravo ove posljedice koje imaju eventualno tog menstrualnog siromaštva. Upravo u tom pravcu maloprije sam i želio sugerirati razmišljanja da imamo i drugih ustrojstvenih jedinica u ovom slučaju Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike koje određene stvari iz svog djelokruga već rješava pa ako imamo i besplatne knjige, itd., neke stvari se mogu i na taj način riješiti, a da time eliminiraš mogućnost trgovcima da takvim puštanjem spuštanjem stopa djeluju na maloprodajnu cijenu. Poštovani državni tajniče, budući danas govorimo o porezu na dodanu vrijednost mislim da trebamo stvari razmotriti iz tog aspekta. Općenito se smatra kako veći broj izuzeća od osnovne porezne stope PDV-a utječe na manju učinkovitost PDV-a i na povećanje standardne stope, što se iz naših iskustava i pokazalo kada su se stope smanjivali jer bismo krenuli na 19 i došli na 25% PDV-a, ali smo imali jako puno izuzeća i vi naravno kao predstavnik vlade svjestan ste da se kada se negdje uzme negdje se mora, kada se nekom da nekome se mora i uzeti i upravo je to to što bi htjela da malo naglasite koliko ima jer ako bi se svakoj inicijativi udovoljilo PDV po standardnoj stopi bi postao izuzetak i ne pravilo i što mislite o tom tzv. točkastom smanjivanju poreznih stopa kad netko zatraži i slično?

Sam naziv govori dodana vrijednost, ovdje u biti bi imali slučaj ako bi ulazni porez bio 25, a izlazni recimo 13 ili 5 da bi to bila određena subvencija za onoga trgovca u smislu odbitka njegovog pretporeza, a ne toliko koliko ovaj bi bio željeni efekat.

Ako se smanji stopa PDV-a pitate se i govorite da bi trebalo to provesti na neke druge načine. Šta nije dovoljno vremena prošlo, inicijativa je toliko već u javnosti da bi vlada možda trebala ozbiljnije pristupiti tom problemu i formirat neku radnu skupinu možda i vidjeti da li se može provesti nekakva analiza jer ako vi nećete na tom inzistirati mi ovdje u saboru ćemo i dalje na tom inzistirati.

Gospodine državni tajniče, kino ulaznice su u kategoriji 5%-tnog PDV-a, a ja sam ovaj vikend ulaznicu za zadnjeg Bonda I savršeno mi je jasno da nije vlada kriva što sam ja platila ovoga više nego onoga prošlog dok je PDV ostao isti. Pa isto tako dajte vi napravite ono što vlada može, smanjite taj PDV, pa ako to ne bude utjecalo na cijenu ljutit ćemo se na proizvođače, na prodavače, ali dajte priliku Hrvaticama i vašoj ženi i vašim kćerima da budu ponosne na ono što je vlada simbolički napravila onoliko koliko je vlada mogla, a ako to ne napravite onda vam mogu jedino sugerirati da kad vas večeras pitaju zašto niste da vam lijepo kažete da ove zakone donose, izmjene odbijaju, uglavnom oni koji menstruaciju nikad nisu imali odbijaju shvatiti i razumjeti zašto se ovo traži.

Rekao sam ono što i stoji u ovom pismu i što možemo obećat, a to je, a ne samo obećat nego i napravit, a to je apsolutno uzet u obzir ovaj prijedlog i vidjeti na koji način osigurati da se on uvede u praksu, ne nužno da mora biti i kroz PDV ako, ako se očekivanje jer ovdje koliko sam ja vidio i kolegica Mrak-Taritaš je iznosila svoje ovaj podatke, koliko sam ja vidio ove simulacije to se kreće na relaciji između 40 manje je li, 44 do maksimalno 88 milijuna kuna razlike, ovaj samo … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Molim?

Voljela bih kad biste mi mogli objasniti zašto su higijenski ulošci, higijenske čašice, tamponi prema poreznom sustavu luksuz jer se tretiraju tako prema poreznoj stopi od 25%, luksuz veći od kino ulaznice, od hotelskog smještaja, od koncertne ulaznice, od dnevnih novina čije su porezne stope 5 ili iznimno 13%, tako porezni sustav to gleda. A žena ponavljam, njoj higijenske ove menstrualne potrepštine nisu luksuz njoj je to prijeka potreba, reći ću i nužda dok kino ulaznica, dnevne novine, urna, lijes, sjeme, hotelski smještaj to nisu, a porezni sustav zapravo ove higijenske potrepštine tretira kao veći luksuz nego ove stvari koje su oporezivane s puno puno nižom stopom i mi tražimo da se ta nepravda ispravi. Zakon o porezu na luksuz je ukinut, nemamo tog, tog poreznog davanja.

Ovdje što iznosite primjere koji jesu išli na sniženu stopu primjerice turizam, stalno imamo mantru da je 20% BDP-a prihod od turizma i od toga živi i država i gospodarstvenici i puni se porezna ovaj PDV jer se i ujedno i tretira dobar dio tih usluga kao izvozne. Ovaj dio i ovaj segment koji je u biti ako uzmemo da su ovi efekti koje je kolegica Mrak Taritaš ili ovi koje sam ja dobio ovdje u izračunu, oni su relativno manje značajni u odnosu na problem poreznog sustava.

Vi ste vjerojatno omaškom, sasvim slučajno i nenamjerno ovdje u vašem izlaganju rekli da bi ovakva korekcija poreza izazvala i potrebu korekcije u drugim kategorijama društva. Dakle, ovdje želim potpuno jasno reći da žene nisu druga kategorija društva. Žene nisu i ne smiju biti drugotne ni po jednom pitanju ni za Vladu RH, ni za pojedince u RH. Kada ovako govorite onda potpuno sa strane stavljate činjenicu da je menstruacija rodno uvjetovana rođenjem žene kao žene i da iz toga proizlazi da je namet na higijenske potrepštine za žene rodno uvjetovan porez. Fertilna dob žene od 15 do 50 godina, a ovoj je Vlada kojoj su puna usta demografije, nataliteta i bolje demografske slike Hrvatske. Pa i ovo je jedno od tih pitanja. Smisao je bio da usporedim, ovdje smo rekli pod navodnicima pozitivna diskriminacija to u kontekstu poreznog sustava znači da radiš neku iznimku u odnosu na pravilo, ali imamo i nekih drugih slojeva društva u ovom sam slučaju pomislio na djecu koji možda imaju, koji su kratkovidni pa trebaju naočale, pa nemaju možda sniženu stopu na okvire ili stakla itd., pa da u poreznom dijelu se ovaj lanac može tako proširiti u porezu na dodanu vrijednost na masu drugih stvari.

Zato mi je vrlo važno reći da nije Vlada samo Ministarstvo financija i Zakon o porezu na dodanu vrijednost nego niz drugih propisa koji reguliraju rad ovaj cijeloga sustava. Pa poštovani državni tajniče ova Vlada odnosno prethodna imala je 5 paketa porezne reforme i u većini je imala jednu od značajnijih, jedan od značajki je bio i uvođenje snižene stope PDV-a, međutim nakon toga svaki put bi mogli pročitati kaže zašto je smanjenje PDV-a loša porezna mjera, kaže pa od smanjenja poreza na prehrambene proizvode najviše su profitirali trgovci. Smanjeni PDV na hranu trebao je prosječnom kućanstvu uštedjeti 872 godišnje, naravno od svega toga ništa. Na snagu stupa nova stopa PDV-a ugostitelji kažu cijene ostaju iste. Zaista je neugodno danas biti žena tu i reći da si protiv nečega što će donijeti nešto manje troškove bilo kojoj ženi. Međutim, isto tako bi podsjetila da smo

A s druge strane kad gledamo sveobuhvatnost porezne reforme moramo paziti i na održivost državnoga proračuna. I uvodno sam rekao i ponovo tu se ograđujem od ovoga dijela ovaj iznos nije toliko značajan da bi djelovao, djelovao bi na bilo koji način značajnije negativno na državni proračun, ali ako smo postavili cilj da to dobiju sve žene i da dobiju po pristupačnijim cijenama jer smo rekli menstrualno siromaštvo kao definiciju onda to podrazumijeva upravo to, a ne da se prelije u džepove veletrgovaca.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i 2 kolege, dobra vam večer. U ime Kluba Socijaldemokrati želim prvo napomenuti da je za adekvatno razumijevanje ovog prijedloga potrebno istaknuti dva detalja. Prvi, postojanje menstrualnog siromaštva je nedovoljno prepoznata, a ipak rastuća pojava u društvu te drugi porez na menstrualne proizvode je praktički porez na žene, seksistički porez. Proizvodi za koje se predlaže smanjiti stopu PDV-a su nužni higijenski proizvodi i nisu opcionalni, a zabrinjavajuće velikom dijelu populacije stvaraju trošak kojeg se ne podmiruje jednostavno što onda uzrokuje improvizirana, neadekvatna i nezdrava alternativna rješenja, a nerijetko je to i razlog izostajanja sa školske nastave, studentskih predavanja, poslovnih obaveza. Sve ovo, a i brojne druge povezane situacije su detaljno prikazane i u istraživanju koje je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju Paritet, a koje je ne tako davno prezentirano i u ovoj kući na saborskom Odboru za ravnopravnost spolova. Razina siromaštva u našoj zemlji je zabrinjavajuća, vrti se oko 20% po izvješću iz 2019. godine, a za očekivati je da će izvješće nakon ovog dužeg pandemijskog razdoblja pokazati još i veću stopu siromaštva. Bitno je pri tome napomenuti da je u Hrvatskoj ali i u Europi siromaštvo ženskog roda. Ženske su mirovine niže, ženske su plaće niže i žene su kontinuirano u većem riziku od siromaštva. Kad na sve to dodamo još i činjenicu da žene imaju dodatni mjesečni trošak kojeg drugi spol nema postaje jasno da menstrualno siromaštvo ne smijemo ignorirati nego moramo žurno djelovati. Ponavljam, proizvodi za koje se predlaže smanjiti stopu PDV-a su nužni higijenski proizvodi nisu opcionalni, a među drugim proizvodima koji se trenutno nalaze u toj kategoriji predložene stope PDV-a od 5% su npr. kino ulaznice i znanstveni časopisi za koje se teško može tvrditi da su baš nužni cijelom jednom spolu pučanstva. Nepravda je valjda očita svima koji imaju osnovne kognitivne sposobnosti. Nama u Klubu socijaldemokrati ova je nepravda očita i jasna i protiv nje ćemo djelovati prvo glasanjem za ovaj prijedlog kolegice Mrak Taritaš. Jasno nam je doduše da prihvaćanjem ovakve predložene izmjene zakona možda neće doći do suštinskog rješavanja problema iz više razloga, ne znamo hoće li svi subjekti u prodajnom lancu smanjenje stope PDV-a zaista i prevesti u adekvatno smanjenje cijene, ali to je onda nečija druga odgovornost. Naša odgovornost kao zastupnica i zastupnika u ovom zakonodavnom tijelu jest da osiguramo zakonske preduvjete i time omogućimo prodavačima da djeluju na društveno odgovoran način. Jasno je također da smanjenje cijene slijedom promjene stope PDV-a neće biti značajno, govorimo možda o dvije, tri kune, a onim ženama koje teško mogu izdvojiti recimo 25 kuna za ove proizvode neće biti značajno lakše izdvojiti 23 kune. I toga smo svjesni, ali to ne znači da ne treba od nekuda krenuti. Imajte na umu da unutar EU jedino Mađarska ima veći PDV, bilo bi sjajno kada bi naša vlada barem u ovoj stvari napravila značajniju distancu od Mađarske maksimalnim smanjenjem stope PDV-a na ove proizvode. Drugačijim je metodama bitno osigurati i besplatnu dostupnost ovih proizvoda onima kojima financijski uvjeti to otežavaju jer se ovdje radi o nužnom higijenskom proizvodu koji se tiče zdravlja žene, ali činom smanjena poreza, porezne stope ovo zakonodavno tijelo bi napravilo ono što mi možemo i moramo, a to je prvi korak u pravom smjeru. Ne znam jeste li primijetile i primijetili i neki veći svjetski proizvođači su počeli s marketinškim kampanjama koje se dodiruju teme menstrualnog siromaštva što je možda i najbolji indikator najave promjena koje će se po ovoj temi dešavati na svjetskoj razini. U ovom trenutku smanjenju ili nultu stopu poreza na ove proizvode imaju Velika Britanija, veliki broj američkih država, Australija, Kanda, Njemačka, ali i neke države od kojih volimo misliti da bolje stojimo gospodarski kao npr. Ruanda i Kenija oni dakle mogu. A hoće li Hrvatska? Želi li Hrvatska? Na razini EU u ovom trenutku kao što je kolegica Taritaš iznijela nije moguće imati stopu poreza od 0%, najniža primjenjiva je 5%, međutim Britaniji je Brexit recimo omogućio da idu na 0% što su odmah početkom ove godine i napravili. Irska ima stopu čuli smo od 0% jer su je imali još prije uvođenja od 5%-tnog minimuma koja je odavno ispred ostatka EU po ovom pitanju. A Škotska je tek nedostižan svijetli primjer za sve ostale zemlje u EU i svijetu, ona je naime prva zemlja u svijetu u kojoj je novijom zakonskom regulativom određeno da su higijenski menstrualni proizvodi potpuno besplatno dostupni svima kojima su potrebni. Taj nam je cilj, sa žaljenjem prihvaćam za sada još uvijek nedostižan, ali najave su u EU da će i minimalna 5%-tna porezna stopa na ove proizvode do kraja 2022. biti ukinuta. Nama dakle u Hrvatskoj ostaje da opet pričekamo da nam se i ove zakonske izmjene nametnu od strane EU ili možemo biti jedna od zemalja predvodnica ove pozitivne promjene kojom bi se eliminirao seksizam u poreznom sustavu. Baš nas zanima što će vlada izabrati.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. I poštovani državni tajniče. Zapravo sam se željela javiti iza vašeg izlaganja, ali to nije bilo moguće pa ono što sam htjela tada reći reći ću sad. U ovom saboru vrlo rijetko čujemo nekog da iskreno progovara, ono što ja moram reći onaj dio vašeg izlaganja u kojem ste rekli da vam je neugodno i da se duboko nadate da vaša žena i vaše kćeri ovo ne gledaju. Dakle, ova dopuna zakona govori o menstrualnom siromaštvu. Ova dopuna zakona govori o tome da vlada to prepoznaje i da vlada želi napraviti ono što vlada može napraviti ukinuti PDV. Nećemo stati na ovom, ja ću vam skakati cijeli vaš mandat odnosno cijeli ovaj saziv sabora sve dok to ne napravite, ali da odmah maknemo i dilemu o tome evo smanjivali smo PDV pa se to nije vidjelo na proizvodima. Ne budi lijena, dakle ja kad uđem u neku priču nikad ne uđem samo dio nego uđem do kraja, ne budi lijena i ja sam obavila razgovore sa pojedinim trgovačkim lancima sa menadžerima odnosno bile su u pitanju benedžerice, rekla sam da mi to spremamo i dal su oni spremni sniziti proizvode, dakle smanjiti svoju maržu i na taj način, ne moraju smanjivat maržu smanjiš PDV s 25 na 5% i automatski je cijena proizvoda nešto niža, ali da kao pokaznu vježbu čak i snize maržu i da cijene na tržištu higijenskih uložaka i tampona bude manja. Rekli su da. Vi znate da postoje neki lanci koji danas su apsolutno podržavaju stvari koje su vezane uz neke osjetljivije skupine. Dakle, mi ovdje ne govorimo o puno stvari, govorimo o jednoj jednostavnoj normi koja kaže, PDV na higijenske uloške i tampone smanjujemo sa 25 na 5% Na taj način vlada kaže, da svjesni smo problema, da sa svoje strane ćemo učiniti ono što možemo smanjiti, a onda pustite nama koji o tome govorimo da obavimo razgovore sa trgovačkim odnosno s pojedinim trgovačkim centrima i svima ostalima i da vodimo računa da se to stvarno vidi na svakom paketu. Kad govorimo o drugim mjerama, tamo na dnu kad gledate na dnu zakona nalaze vam se dva zakona, da higijenski ulošci i tamponi za djevojke u višim razredima osnovnih škola i srednjih škola i na fakultetima budu besplatni.

Na taj način kolegice iz HDZ-a pokazujete da znamo o čemu govorimo i da u tome sudjelujete, ali način na koji ćete vi sudjelovat je jedini koji poznate, a to da nećete mućnuti svojom glavom nego ćete glasati točno onako kako će vam vaša vrhuška reći. Evo tu ste nam zapravo dali odgovor na one bojazni koje je državni tajnik iznio, dakle razgovarali ste sa proizvođačima odnosno distributerima higijenskih proizvoda i oni su potvrdili da će cijena zaista biti niža ako se smanji PDV. Mene zanima da li ste sa njima kao potencijalnim sponzorima ovih inicijativa koje idu po pojedinim gradovima, školama itd. znači da li bi oni bili voljni sponzorirati određenu količinu tih higijenskih potrepština jer vidimo da vlada nema namjeru prihvatiti ovu vašu vrijednu inicijativu i sve ono što smo i mi ostali govorili i tražili, pa evo imaju li onda nekakvo zeleno svjetlo kao sponzori?

Meni se čini da u tom slučaju treba biti pristojan i to tako odradit. Tad me je i ministar Marić upozorio točno na ovo što govori i državni tajnik, da imamo iskustvo da se smanjivalo PDV, a to se nije vidjelo.

Povrijeđen je čl. 238. jer kako vi znate za koga ćemo glasati i kako ćemo mi glasati u ovom prijedlogu. I vlada ne odbija ovo nego je vlada rekla da će cjelovito sagledati problematiku i uvesti još neke potrepštine higijenske u taj zakon. A druga stvar samo da navedem, evoga sad sam tu malo guglala i vidim da ima i higijenske uloške za muškarce pa mislim da bi se trebalo i o tome malo porazgovarati i kad gledam cijene. Imate dvije opomene sad kolegice pa vodite o tome računa molim vas. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Sabina Glasovac. Izvolite. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Menstruacija je životna činjenica polovine populacije i pristup odgovarajućim potrepštinama je potreba, a ne luksuz izjavila je novozelandska ministrica za žene kada je Novi Zeland svrstala među nekoliko zemalja koje se bore protiv tzv. menstrualnog siromaštva. Ona je razumjela zašto ovakva mjera ženama olakšava život, ali s druge strane olakšava im i raspolaganje i organiziranje kućnog budžeta. I zato sam rekla da bi mi možda bilo drago i da bi ishod možda bio drugačiji da na čelu ovog ministarstva sjedi žena, a ne muškarac. Ona bi vjerojatno shvatila da činjenica da ste žena i da su vas neke biološke odrednice definirale na način da imate određene potrebe koje muškarci nemaju vas svrstavaju u red onih koji zbog toga moraju više plaćati i više uprihoditi na ovaj način posredno i u naš državni proračun. Radi se tu o 130 milijuna kuna godišnje koje naša država uzima od žena samo zato što su žene jer one moraju kupiti higijenske potrepštine koje su im neophodne u vrijeme mjesečnice zato jer bez njih naprosto ne mogu funkcionirati, ni u svom privatnom životu, ni na poslu, niti bavit se sportskim aktivnostima. Još poraznija je činjenica što je pokazalo i ovo istraživanje udruge „PaRiter“ provedeno po prvi put u Hrvatskoj jedno od rijetkih takvih provedenih istraživanja u Europi da je trećina žena u Hrvatskoj prisiljena štedjeti na ulošcima jer su im preskupi, da je 36% žena kupuju uloške ili tampone manje kvalitete, da je 12% žena čak onih koji nemaju dovoljno novčanih sredstava da bi redovito mijenjale uloške, 12% je žena koje si uopće ne mogu kupiti nikakve, da je 8,8% žena prisiljeno zbog neimanja dovoljno fikcijskih sredstava i dovoljne količine uložaka prisiljeno mijenjati uloške tek nakon šest do osam sati dnevno. A da ne govorimo o tome da brojne djevojke ne idu u školu tih dana zbog toga što im je neugodno ili ako idu u školu, a nemaju za higijenske uloške, tampone ili menstrualne čašice koriste stare novine, wc papir, stare krpe u 21. stoljeću. Takvih djevojaka ima i u Hrvatskoj. I sad vi meni recite da to nije porazna činjenica i da to nije nešto što ponižava osnovno ljudsko, ne žensko ljudsko dostojanstvo i mi to možemo promijeniti. Možemo to promijeniti, jednom malom intervencijom u zakonu. Da kažemo, okej, mi ne želimo da nam u ovome bude uzor Mađarska jer jedino Mađarska više oporezuje svoje žene nego Hrvatska sa 27% I ne bih voljela da nam i u ovom bude uzor Mađarska jer to su loši primjeri, kao i brojnim drugim primjerima, kad govorimo upravo o ljudskim pravima, da nam je uzor Mađarska. I nemojmo čekati EU da Andreju Plenkoviću direktivom naredi da mora voditi računa o 51% hrvatske populacije, a posebno onima koji žive na rubu siromaštva i ne mogu si priuštiti ne luksuz nego osnovno ljudsko pravo. Zašto govorim luksuz? Znam ja da ne postoji u Hrvatskoj više porez na luksuz, ali naš porezni sustav, higijenske potrepštine, uloške, menstrualne čašice i tampone tretira kao luksuz jer ih oporezuje najvišom stopom poreza 25% A sad vi meni objasnite, zašto je za jednu djevojku ili ženu moći si kupiti, mislim, je luksuz jer joj je nedostupno, ali zašto je 5% PDV-a na kino-ulaznice, na dnevne novine, zašto je 13% PDV-a na ulaznice za koncerte, zašto je 13% PDV-a na hotelski smještaj, pa to nije nešto bez čega se ne može, a ovo je nešto bez čega se ne može, ali ovo tretirate, potrebu i nuždu tretirate kroz porezni sustav kao luksuz, a neke stvari bez kojih se ne može tretirate kao nešto što je lakše dostupno jer kada smanjite PDV, smanjujete cijenu, činite to lakše dostupnim. Nećemo mi na ovaj način riješiti problem i naravno da nemamo nikakvo jamstvo niti garanciju da će oni koji prodaju smanjiti i maloprodajne cijene, ali ajde, povedimo se za pelenama, pelenama smo smanjili porez na dodanu vrijednost na 13% i društveno odgovorne tvrtke toga su se držale, nisu se iživljavale na potrebi za djecu bez koje djeca ne mogu. Nisu cijene rasle. Barem ne zbog ove mjere Vlade. Ja vjerujem, vjerujem da sad ne reklamiram neke tvrtke, jer su već iskazale društvenu odgovornost u poslovanju jer već i sada dok se Vlada ne probudi i sanja duboki san kao Trnoružica, one su se već sad pokrenule, one već sad imaju svoje akcije, opskrbljuju škole, pomažu školama jer su se one samoorganizirale. Mi smo krenuli sad isto, naš novi gradonačelnik SDP-a u Varaždinu krenuo je već odmah u 7. mj. s inicijativom besplatne, ove upravo higijenske potrepštine za djevojke, u 8. razredima osnovnih škola, za početak socijalno ugroženog statusa, znači to je prvi korak. Sljedeće godine ide se dalje. Znači, ali to je isto nešto što bi, o čemu bi Vlada možda mogla razmisliti upravo kroz ovo što ste vi rekli. Nemojte gledati samo Ministarstvo financija, pogledajte malo i u neka druga ministarstva. Predmnijevam da ste mislili na Ministarstvo socijalne politike. Može se i ono uključiti, ali ovaj dio morate napraviti vi. A neka Ministarstvo socijalne politike i mladih napravi onda napravi ono što su napravili Škoti. Neka osigura sredstva da higijenske potrepštine za žene i djevojke u doba menstruacije budu besplatno dostupne u javnim ustanovama, kao što su primjerice, pučke kuhinje, škole, zdravstvene ustanove, fakulteti, skloništa za žene žrtve nasilja, može se i to. Pa onda hajdemo u jednu cjelovitu priču plus naravno, edukacija, koja bi trebala maknuti stigmu sa toga da je menstruacija nešto o čemu se ne smije govoriti, da vam je neugodno izostati s posla i reći koji je stvarni razlog, da su to bolovi, da su to poteškoće, nego nešto izmišljate. Pa dakle mi od vas ne tražimo sada da kupujete ženama tablete za bolove, ne tražimo od vas da osigurate kroz Zakon o radu mogućnost da taj jedan ili dva dana kada zaista joj je teško funkcionirati od bolova, ne mora uzimati bolovanje ili, ne znam, neplaćeni dopust, ne tražimo to, tražimo samo jednu malu stvar, a to je da date svoj doprinos da im olakšamo život, da im te higijenske potrepštine, koje su ponavljam, nužda, bez koje se ne može i prijeka potreba, da im učinimo dostupnijim. A vi to nećete. Hoćete, hoćete. Kad vam EU kaže da to morate da bi se pokazali kao pravi vojnici i europsko lice našeg Andreja Plenkovića, onda će početi brinuti o ženama, ali ne zato što mu je stalo do toga da iskorijeni menstrualno siromaštvo i da brine o ženama u Hrvatskoj, nego zbog toga da pokaže EU kako eto on ima, osjećaja za to. E to će biti tužno. A nažalost do tog trenutka i tog dana će doći, pa stoga bi bilo pametno da se Trnoružica probudi malo prije vremena i da učini nešto dobro, neka je naša inicijativa, ali, pa uzmite ju i mi vam je podržati i hvalit ćemo tu inicijativu, kao što smo i hvalili zakašnjelu reakciju u izmjene Kaznenog zakona, kada su žene 6, 7 mjeseci zbog vašeg egotripa trebale čekati da se spolno uznemiravanje goni po službenoj dužnosti jer eto, krivi ljudi su to bili ovaj, predložili prije vas. Ako nećete prihvatiti ovaj naš, ja predlažem, kolegice Anka Mrak, da mi, ako je problem u tome da vi predlažete zakon, a podržavaju vas druge opozicijske stranke, ja predlažem da mi, zajedno s nekim udrugama pokrenemo jednu online peticiju pa da mi pokrenemo žene pa će možda ova Vlada kad to ne bude govorila opozicija, kada to budu tražile žene, morati napraviti ono što je Olaf Scholz morao napraviti kao ministar financija kada se skupilo više od 100 tisuća potpisa i g. Scholz je tada kao ministar financija morao u Njemačkoj, odnosno napravio je i taj korak da je smijenio, smanjio porez na dodanu vrijednost na higijenske potrepštine za žene koje su im neophodne u doba mjesečnice. Ja znam da ćete vi ovo odbiti, ali evo, nećemo vam zamjeriti ni ako dođete s tim prijedlogom do kraja ove godine.

Poštovani potpredsjedniče, kolege, kolegice. S ovog mjesta u okviru današnje saborske rasprave samo ću potvrditi svoju podršku inicijativi koja je potom formalno pretočena u ovaj Prijedlog dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost o kojem danas raspravljamo. Baš kao što sam to činila više puta u raznim prigodama, pa i u veljači ove godine, kada sam uz bok kolegica Mrak-Taritaš i Glasovac još jednom javnosti ukazala na ovaj problem, odnosno kada su prikupljeni potpisi za upućivanje predmetnog Prijedloga Zakona o PDV-u u hitni postupak. No, osim mene osobno, ovaj Prijedlog Zakona o PDV-u bez ikakve rezerve podržat će i naš Klub zastupnika IDS-a. O argumentima za podršku dopuni Zakona o PDV-u u kojem se porezna stopa na ženske higijenske potrepštine, uloške i tampone smanjuje s 25 na 5% već je mnogo toga rečeno. Mnoge su statistike, javno dostupni podaci i činjenice na razini Hrvatske i cijele EU koje tom smanjenju idu u prilog. Ne želim se ponavljati i iznova recitirati brojke i postotke koje smo svi već više puta čuli, a koje primjerice, svjedoče o tome koliko si žena te osnovne higijenske potrepštine ne može priuštiti ili koliko pak mjesečno, godišnje ili za prosječnog života žena potroši novaca i plati visokog poreza na te, za nju, neizostavne životne potrebe jer, da budem vrlo direktna i plastična, menstruacija je naprosto životna biološka činjenica više od polovice svjetske populacije i ni u kom slučaju se u kontekstu porezne politike ne može tretirati kao luksuz, ne može se oporezivati više od, primjerice, kino-ulaznica, karata za koncerte ili novine i časopisa. Žena naprosto ne može i ne smije biti zakinuta i dodatno oporezovana, samo zato što je žena i što na neke specifične potrebe koje joj je priroda nametnula i koje ne može birati. I dok mi naizgled uopće nije jasno da netko dobronamjeran može biti protiv ove inicijative, pada mi ipak na pamet jedna epizoda koje se nerado sjećam, ali koje donekle ilustrira stanje svijesti u određenom dijelu našeg društva koliko god mi šutjeli o tome, pa ću je ovdje kratko i prepričati. Svjesna da ovi argumenti o kojima ja govorim, o kojima su govorili, odnosno o kojima će tek govoriti druge kolegice i kolege, ne nailaze na apsolutnu podršku, ne misle naravno svi tako. Nisu svi solidarni sa ženama i njihovim elementarnim potrebama. Akteri ove priče nisu toliko bitni, bitna je poanta. Naime, u jednoj raspravi u krugu izvjesnih kolegica i kolega, poznanika, načela se i ova tema poreznog smanjenja pa moguće i besplatnih ženskih higijenskih potrepština, na što je jedan od muškaraca u društvu komentirao u smislu, pa što vi žene hoćete? Onda ćemo i mi muškarci tražiti da nam smanjite ili ukinete porez na žilete i pribor za brijanje. I nama je to nešto što nismo birali, priroda nam je tako dala i moramo se nositi s time, koliko god nam to nerijetko ide na živce i smeta nam. Poznato? Izgleda kao rasprostranjen kontraargument. Nažalost vidim već one koji će identificirati s tom kvaziduhovitom opaskom, ali reći ću ono što sam i tada odgovorila. Zašto ne? Izborite se, ako smatrate vrijednim truda, ali usporedba apsolutno ne stoji i svi dobro znamo da način na koji se nažalost, manifestira menstruacija, da ne zalazim baš u sferu naturalizma, nešto sasvim drugo od brkova i brade, oko kojih se, na koncu konca, naši dragi muškarci nerijetko vrlo trude i služe im zapravo kao ukras i ponos. Tako da, nemojmo miješati kope i špade, što bi rekli mi u Istri. Budimo bar toliko korektni, ako već nećemo biti solidarni. Ponovit ću dakle kako apsolutno podržavam predloženo smanjenje PDV-a na predloženih 5%, no mišljenja sam kako tu ne treba stati, kako to treba biti tek prvi početni korak ka daljnjem solidariziranju društva s tim neizbježnim ženskim potrebama. Korak ka omogućavanju da te elementarne potrepštine budu potpuno besplatne. Postoje već takvi pozitivni primjeri, zašto ih i mi ne bi slijedili i tako pokazali da smo društvo solidarnosti, društvo koje zna kada je vrijeme za tzv. pozitivnu diskriminaciju. Smatram kako bi pritom posebno oportuno bilo na taj način izaći u susret mladim ženama, nekada još djevojčicama, koje se školuju, studiraju, nemaju izvore prihoda i to im je dodatni financijski teret. Idemo početi s njima, primjerice, s automatima za besplatne uloške i tampone u školama i na fakultetima, zašto su već isticane inicijative. Postavimo takve automate u zavode za zapošljavanje, u socijalne ustanove i na druga mjesta na kojima se može pretpostaviti kako će koristiti ženama slabijeg imovinskog statusa. Nadam se da ćemo to jednoga dana doživjeti u Lijepoj našoj, vodeći se onom, budimo realni, tražimo nemoguće, nadajući se kako će i to nemoguće jednom postati realno. Kao što sam rekla, Klub zastupnika IDS-a podržat će prijedlog o smanjenju PDV-a na ženske higijenske potrepštine, a slobodna sam apelirati i na sve ostale kolegice i kolege neovisno o stranačkoj pripadnosti, o tome jesu li žene ili muškarci. Neka prije svega, budu ljudi, solidarni, dobronamjerni i empatični. Vidjet ćete kako to može biti lijep osjećaj. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Nikola Baradić, izvolite.

Prijedlogom ovog Zakona predlaže se smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost za ženske higijenske uloške i tampone na 5% U Prijedlogu se iznose da ženske higijenske potrepštine spadaju u osnovne životne potrepštine, zbog čega se smatra da je opravdano iste oporezivati s 5% No, kada koristimo pojam ženske higijenske potrepštine, on nije u potpunosti definiran u prvom istraživanju o menstrualnom siromaštvu koje je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju. U tom istraživanju taj se pojam može odnositi i na maramice, sapune, gelove, kreme, ulja za intimnu njegu i druge. To znači da ako bi se snižena stopa propisala za menstrualne potrepštine, opseg bi bio sužen za higijenske proizvode koji se koriste namjenski tijekom menstruacije i obuhvaća bi proizvode za jednokratnu i višekratnu uporabu, dakle bilo bi važno odrediti obuhvat snižene stope zbog čega je vidljivo da je ovaj prijedlog manjkav. Vlada RH je u proteklih 5 godina provela 5 krugova porezne reforme, kako bi porezno rasteretila i građane i gospodarstvo, što je učinak preko 10 milijardi kuna. To znači da se sustavno i cjelovito rasterećuje dohodak građana, stvaraju preduvjeti za povećanje kupovne moći građana, što posljednično utječe i na njihov životni standard. Radi ostvarenja tih ciljeva, snižena je stopa PDV-a sa 25% na 13% na osnovne prehrambene namirnice, dakle svježe meso, ribu, jaja, voće i povrće, kao i na dječje pelene i dječje sjedalice, te na isporuku električne energije i odvoz smeća. Uz to što je podignut osobni odbitak na 4 tisuće kuna, smanjen je porez na dohodak s 24 na 20%, odnosno sa 36% na 30%, što je osjetilo oko 900 tisuća građana. Smanjena je i stopa poreza na dobit za poduzetnike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna na 10%, što se odnosi na 93% poduzetnika u Hrvatskoj. Oko 150 tisuća mladih ovo ljeto dobilo je oko 700 milijuna kuna povrata poreza, što je utjecalo i na kvalitetu života mladih djevojaka i žena. Uz to, snižena je 5% i stopa PDV-a na sve lijekove, bez obzira izdaju li se na recept ili ne, što je važno i u smislu zdravlja žena. Na temu lijekova, osvrnula bih se i na istraživanje koje sam navela na početku, dakle sudionicama je postavljeno pitanje koliko otprilike troše na lijekove za ublažavanje menstrualnih bolova. U istraživanju je 27% sudionica se može svrstati u kategoriju koja na lijekove troši do 30 kuna, a 36% na lijekove mjesečno troši 30 kuna i više. Ove brojke mi nisu potpuno jasne budući da i sama koristim takve lijekove i znam da ako ste korisnik dopunskog zdravstvenog osiguranja, da 30 Brufen tableta od 60 mg ćete platiti 3 kune, a ako niste korisnik dopunskog osiguranja, platiti ćete 17 kuna 30 tableta. Stoga možemo reći kako smanjivanje stopa PDV-a na lijekove ovaj iznos nikako ne može mjesečno biti 30 kuna, kako je napisano u istraživanju. Sve što sam navela upućuje na to da Vlada vodi brigu o svim građanima, pogotovo o ženama čija je ravnopravnost važan prioritet programa Vlade. Porezna rasterećenja više su pravilo nego iznimka u proteklih 5 godina, što se ne može reći za prethodna razdoblja i prethodne Vlade. Vlada osigurava stabilnost javnih financija, podupire konkurentnost gospodarstva te se bori protiv siromaštva i socijalnog isključivanja. Čim se stvore uvjeti, ide se u smjeru daljnjih poreznih rasterećenja što se čini sustavno i u skladu sa gospodarskim mogućnostima. Podsjetit ću da živimo u vremenima kada smo suočeni s posljedicama pandemije i potresa. Država je samo za mjere očuvanja radnih mjesta i likvidnosti izdvojila oko 17 milijardi kuna s doprinosima. Ako znamo da su štete od potresa i pandemije u iznosu od preko 160 milijardi kuna, kao što je otprilike jedan godišnji proračun, možemo reći da ne možemo gledati selektivno mjere u poreznoj politici jer ona ima izravan utjecaj na prihodovnu stranu proračuna, odnosno na njegovu stabilnost. Zaključno, kao žena mogu razumjeti namjeru za poreznim izmjenama vezanim uz ženske higijenske uloške i tampone koji su trošak za nas žene, no smatram da je ovaj Prijedlog zakona kakav je predložen manjkav te da je potrebno napraviti sveobuhvatnu analizu svih inicijativa za sniženje stope PDV-a u skladu s programom Vlade do 2024. g. kako bi se dodatno rasteretilo građane. U ovim zahtjevnim okolnostima potrebno je odgovorno pristupati pitanjima porezne politike i snižavanju stope PDV-a. Treba isto tako osigurati da se doista dogodi smanjenje cijena, ako država ide u smjeru snižavanja stope PDV-a jer će se jedino tako postići željeni učinak. Ako se cijene ne smanje, građane se neće rasteretiti. Spomenula bih na kraju inicijativu koju je spomenula i predlagateljica zakona na početku, jednog proizvođača higijenskih potrepština i Hrvatskog Crvenog križa koja se zove Jedna za drugu i traje do 30. listopada ove godine. Ta inicijativa omogućuje da se za svaku kupovinu jednog od proizvoda higijenskih uložaka, automatski donira po jedan higijenski uložak za potrebite djevojke. Dakle, to je inicijativa nešto čemu doprinos može dati svaka od nas zastupnica, kao i zastupnika. To znači da već danas možemo učiniti nešto za one koji si ne mogu priuštiti higijenske proizvode, već na kraju ovog mjeseca. Izvolite.

Dakle, apsolutno smo za sve moguće inicijative. Apsolutno smo za inicijative gdje se kupnjom, i to sam i spomenula, uvodno, gdje se kupnjom pomaže mladim, odnosno ženama kojima je to potrebno. Apsolutno smo za inicijative kojima se u školama, u, na fakultetima, u pojedinim općinama i gradovima gdje žene imaju mogućnost, besplatno dobiti higijenske uloške. HDZ ima puno načelnika, ima puno gradonačelnika. Ima tu i načelnica, pretpostavljam i gradonačelnica, nisam tako baš pažljivo pratila. Pa pokrenite! Pa napravite! Pa pokažite kako bi zapravo vodite računa o ženama. Dakle, sve mjere su dobrodošle mjere i ne, i dapače, prva ću tamo iz one klupe pohvaliti i reći, kao što sam i pohvalila i rekla 2 škole koje su to već pokrenule. Ali, ovo je jedna od mjera, mjera, smanjivanje PDV-a na higijenske uloške i tampone. Ovim Vlada pokazuje svoju, ne empatiju prema ženama, nego tamo gdje Hrvatska je. Prijedlog vam je manjkav. Pa što je tu problem? Dajte amandman, ja ću ga prihvatiti kao predlagatelj, uopće nemam problem da prihvatim amandman u dijelu u kojem ste zaključili da je prijedlog manjkav. Nema nikakav problem, ali nemojmo biti licemjerni. Ja bih više voljela da je Vlada odnosno resorno Ministarstvo financija reklo prijedlog ne prihvaćamo točka, nego onako fino umiveno u rukavicama pa malo prihvaćamo, pa malo ne. Voljela bih da ste vi u ime HDZ-a rekli mi taj prijedlog nećemo prihvatiti, točka. Zašto? Zato što je prijedlog oporbe. Nemojte objašnjavati neobjašnjivo. Riječ je o menstrualnom siromaštvu. Druge vlade, druge zemlje pokazuju kako to treba riješiti. Ovaj prijedlog govori o tome kako je jedna mjera kojom se to može riješiti u Hrvatskoj, točka. Sve ovo o čemu govorimo je dobro došlo. Čak štoviše uključimo se, napravimo, možemo zajedno otići nema nikakav problem zajedno reći ljudi moji to je dobro na taj način pomažemo ženama. Ali nemojmo nešto objašnjavati neobjašnjivim. Bilo bi puno korektnije da se došlo i reklo mi smo na svom Klubu HDZ-a zaključili da taj prijedlog zajedno sa svojim koalicijskim partnerima nećemo prihvatiti. Ja sam uvodno rekla ja nemam nikakvih želja i nemam nikakvih, ja sam sve svoje neke ambicije u životu više-manje ostvarila. Nije ovisila o meni njena realizacija. Ja nemam potrebu da negdje bude uklesano da je to taj prijedlog. Ali imam potrebu zbog svih mladih žena i djevojaka i svih žena koje si to ne mogu priuštiti koji danas koriste papir, koriste stare krpe da Vlada pokaže da spremni smo smanjit ćemo PDV-e sa 25 na 5%, a mi onda sve žene koje se ovdje nalazimo moramo raditi kampanju da se to zaista vidi i na cijeni higijenskih uložaka. Na žalost evidentno je da to neće proći. Prva stvar, dajte amandman. Ja ću ga prihvatiti, pa neka prijedlog prođe. Druga stvar, prisilite Vladu da prijedlog dođe do kraja ove godine i da s 1. 1. stupi na snagu ta izmjena i dopuna zakona i mi ćemo biti zadovoljni.

Hvala.

Naravno razumijemo i državnog tajnika koji kaže može se ići u smjeru snižavanja PDV-a i na ostale higijenske potrepštine, ali to je zadatak Vlade. Mi nismo vidjeli osim ove njegove najave ovdje da Vlada išta po tom pitanju poduzima. I mogu se složiti s kolegicama ovdje koje su prije mene govorile da je potpuno neprimjereno da je PDV-e na novine npr. 5%, a da na higijenske potrepštine je više osim na pelene koje također imaju 5%, ili da je na hranu, mlijeko i ono što nam je svima nužno za život taj PDV-e viši i tu se zapravo pokazuje jedna nekonzistentnost te porezne politike. Dakle, pokazuje ono što cijelo vrijeme u svojim istupima tvrdim, dakle da postoji biološka determiniranost i da žene znači imaju određene troškove koje mi muškarci nemamo da u određenim danima, ne znam tko je govorio o tome također bi trebalo razmišljati na koji način tu ženama izaći u susret oko radnog zakonodavstva, a ne da nam se konstantno kroz zakonodavstvo gura rodni identitet, rodna ideologija i da mi kao muškarci i vi kao žene i što se tiče određenih bioloških razlika, načina funkcioniranja nismo različiti. Jesmo. To nije društveni konstrukt. To je posljedica znači biološke determiniranosti, determiniranosti i uvjetovanosti i zato ja podržavam ovu inicijativu. Kolegice Mrak Taritaš ako vi ne uspijete ovo izgurati ja se nadam da će Vlada to, tako da mi je drago evo da smo danas i svi na strani ove biološke uvjetovanosti i determiniranosti i da tražimo dakle da se to uzme u obzir. Evo hvala. Toliko od mene.

zahvaljujem predsjedavajući.

Zašto sam ih došla ovdje pokazati? Pa zato što danas ima puno cura koje kada odu u trgovinu i kupe ove uloške i izađu, kažemo u Splitu sa škartocom, znači u papirnatoj vrećici ih iznose vani jer se srame toga. Srame se izaći u razredu iz učionice i ponijeti iz torbe higijenski uložak i otići u WC je li u toalet, srame se u trgovini, u dućanu, srame se čak neke curice i od svojih roditelja, od oca kod kuće da joj se to događa pa se skrivaju i ne govore o tome. Mi smo danas ovdje čuli nekoliko argumenata o ovom izvrsnom prijedlogu kolegice Mrak Taritaš, nekoliko kontra argumenata, a jedan je vrlo sličan onom argumentu kada smo imali onaj zakon Kazneni zakon kada je oporba ovdje predložila jednu intervenciju Kazneni zakon da se makne onaj 3 mjeseca rok u kojem se mora prijaviti nasilje, pa su rekli izvrstan prijedlog ali mi ćemo to puno bolje pa kada mi budemo na redu onda ćemo to mi implementirati. Pa sličan argument se i ovdje upotrebljava. Dakle, ovo je zapravo izvrstan prijedlog, ali nije cjelovit. Evo misli se samo na uloške, misli se samo na tampone, a nismo mislili na gelove, ovo, ne znam što još drugo sve. Tako je i Matanu bilo jako važno da je „Zingerica“ njegova je li, da nije Nušta to donijela sa sobom u dotu kada se udala, nego da je njegova pa je on razbio njenu i kupio njoj Singericu. Tako i ovdje čiji je ovaj zakon? Nemojmo nikako da je to kolegice Mrak Taritaš, nikako nemojmo to dopustiti da je od oporbe, nego neke od vladajućih.

Ima jedna firma u Splitu zove se „Može, sve može“ Nigdje nije napisala ako smanjite PDV-e evo nećemo druge inicijative podržavati. Evo ajmo probati i jedno i drugo. I treći argument kojeg je ovdje poštovani tajnik iznio kaže: „Ako smanjimo PDV-e neće se smanjiti cijene.“ Pa što onda uopće smanjujemo PDV-e? Nema ga više. Dakle što uopće, jesmo same žene ostale? A genijalno. Super.

Ustvari mi žene i svi koji se tako osjećaju hoćemo to tako reći? Dakle, neće smanjiti cijene ako smanjimo PDV-e.

Jer tko zna neće smanjivanje neće uzrokovati smanjivanje cijena. Danas na današnji dan više od 800 milijuna žena i djevojaka u dobi između 15 i 49 godina evo danas ovaj čas ima menstruaciju, dakle menstruaciju. Pričamo ovdje cijelo vrijeme o menstruaciji. Milijune njih nemaju pristup uopće toaletu. Nemaju seksualno obrazovanje. Nemaju šansu da idu u školu. Od higijenskih proizvoda imaju evo čuli smo krpe, WC papir, novine, ne znam što sve rade curice.

Ovo su podaci nekih studija koji pokazuju da 70% djevojčica u Indiji nisu znale što se događa kada su prvi put dobile menstruaciju. I onda kada se spominje seksualno obrazovanje u školama kažu e to je ideologija, to je ovo, ono, a zapravo curice treba naučiti što je to menstruacija. Imate, znate ono pitam Lastana, pa ima pitanja curica od 10 godina– „Jao, pogledao me krivo dječak mogu li zatrudniti? Dakle, treba nam seksualno obrazovanje u školama. Nedovoljna informiranost sve više postaje uzrokom toga što žene i djevojčice stigmatiziraju, diskriminiraju, na njima se kada su neobrazovane lako vrši i nasilje. Čak ih se lišava osnovnih stvari kao što su hrana, voda ili krov nad glavom. Dakle, tabui, kulturološke norme, nedostatak obrazovanja o menstruaciji mogu doprinijeti da sve veći broj djevojčica napusti školu. Često to vodi i ranom sklapanju braka, ranoj trudnoći kao i ciklusu siromaštva koji se prenosi s generacije na generaciju. Znači vrlo je važno da razgovaramo o menstruaciji. Od toga evo kao što sam rekla ti tabui koji postoje, curice koje ne znaju što im se događa preko toga kada kupuju ove higijenske potrepštine da se srame, izlaze iz trgovina sa papirnatim vrećicama i dio djevojki i curica uopće ne zna što je to. Dakle, moramo se boriti protiv te stigme povezane s menstruacijom i za okončanje menstrualnog siromaštva koje nije samo problem ekonomski nerazvijenih zemalja. Vrlo vjerojatno ga je osjetila barem jedna vama bliska osoba. Prema istraživanju o menstrualnom siromaštvu kojeg je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju krajem 2020. godine menstrualno siromaštvo je prisutno i u Hrvatskoj. Govorila je o tome nešto i o tim brojkama kolegica ranije. Dio njih kupuje manje kvalitetne proizvode. Dio njih evo čuli smo mora koristiti ne znam tampone duže od 8 sati što je opasno za njihovo zdravlje sve zbog toga jer ih ne mogu sebi priuštiti. Danas se to evo u Hrvatskoj tretira kao luksuz, kao kino ulaznice, kao hotelski smještaj, kao dnevne novine. Nedavno smo imali istraživanje o seksualnom obrazovanju u školama i čak 78% ispitanih bi seksualno obrazovanje u školama učinilo obveznim. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja podsjećaju da postoji međupredmetna tema zdravlje u kojoj se uči o temama poput spolnog zdravlja, spolnih odnosa, odgovornog spolnog ponašanja, spolno prenosivih bolesti itd. Međutim, nemamo, dan danas nemamo jasnih pokazatelja o ishodima takvog učenja kada je to ne poseban predmet nego međupredmetna tema. Međupredmetna tema to znači da se o svemu pomalo to uči u svakom od predmeta. Dakle, nema posebnog predmeta. Zatražili smo na jednom od sastanaka Odbora za znanost i obrazovanje tražili smo od Ministarstva studiju istraživanja koje bi nam dalo točno te podatke o kvaliteti takvog tipa edukacije kroz jednu međupredmetnu temu. Edukacija koja zagovara pozitivan pristup seksualnosti poštuje ljudska prava, ravnopravnost spolova, pridonosi tolerantnoj i otvorenoj društvenoj klimi te međusobnom razumijevanju i poštivanju. Učinkovitija je u poticanju odgovornog seksualnog ponašanja i odgađanja stupanja u seksualne odnose. Kako pokazuju evaluacijske studije programa koje se provode u zemljama koje u sustavu školstva imaju uvedeno sveobuhvatno seksualno obrazovanje ono doprinosi i smanjenju broja neplaniranih trudnoća, sprječavanju širenja spolno prenosivih bolesti, a ključno je u prevenciji nasilja u vezama i seksualnog nasilja uopće. Istaknuli su evo povodom predstavljanja rezultata ovog istraživanja iz CESI-e. Dakle evo pozivamo Vladu, pozivamo vas ovdje sve skupa da podržimo ovaj prijedlog da se smanji porez na menstrualne potrepštine, da se potakne promicanje evo ovdje ću reći i višekratnih menstrualnih potrepština kao jednog od rješenja, što prije u škole uvede seksualno i zdravstveno obrazovanje. A dakle evo nismo čuli do sada neki validan argument zašto Vlada ovo ne bi prihvatila kada evo i sami kažu da je dobra ideja.

Izvolite.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice, nema više ni državnog tajnika, nema ni kolega. Samo je tu sada potpredsjednik kojeg sam već pozdravila. Kao što smo već čuli ovdje u ovoj raspravi procjenjuje se da svaka žena u Republici Hrvatskoj tijekom svog života samo zato što je žena, iz ni jednog drugog razloga, samo zato što je svojim rođenjem kao žena predodređena da ima menstrualni ciklus u trajanju od nekoliko desetaka godina u intervalu koristi potrepštine: uloške, tampone i menstrualne čašice, pri tome plati oko 7 i pol do 8 tisuća kuna poreza samo na dodanu vrijednost. Taj porez u Hrvatskoj svi dobro znamo iznosi 25% I kada bi se on uistinu smanjio prema ovom Prijedlogu zakona ne bi ovdje bilo riječ o velikoj uštedi novca. Ne bi ovdje bilo riječ čak ni o velikoj uštedi za žene, ali bi bila riječ o velikom koraku, velikom koraku koji bi pokazao da je Hrvatska progresivno društvo, da je Hrvatska društvo u kojoj na snazi nisu seksistički zakoni, da je Hrvatska društvo u kojoj konačno idemo k punoj ravnopravnosti spolova, jer ovo o čemu danas pričamo je izjednačavanje žena i muškaraca. Ovo o čemu danas pričamo je seksistički porez koji je uvjetovan koji se odnosi na žene samo iz razloga što su one rodno uvjetovane kao žene. I to je ono što je pitanje dostojanstva. Iza tog zakona kriju se i drugi niz problema u hrvatskome društvu o kojem smo ovdje govorili, o kojem ću i ja pokušati nešto reći. Ali da imamo cjelokupni kontekst reći ću još neke stvari. Mnogo europskih zemalja uvelo je smanjenje porezne stope na ženske higijenske potrepštine. Čak je Europski parlament 2019. godine usvojio Rezoluciju o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u Europskoj uniji kojom se zemlje članice između ostalog pozivaju da za ženske higijenske potrepštine izuzmu plaćanja PDV-a. To se očekuje da će se dogoditi do kraja 2022., pa je onda i za očekivati da ćemo mi još jednom u ovome mandatu o tome raspravljati.

Tada će ovi argumenti koje mi iznosimo danas biti vaši argumenti. Jedva čekam tu raspravu. Jedva čekam taj trenutak, jer tada ćemo pokazati da smo bili i danas u pravu. Bit će to brzo, za godinu dana. Prihvaćanjem ovakve dopune zakona smanjila bi se neravnopravnost u poreznom sustavu s obzirom da se radi o potrepštinama koje koriste isključivo žene. Ako govorimo o ulošcima za muškarce onda su to ulošci za inkontinenciju, a ti ulošci su i za žene i za muškarce. Ovdje ne govorimo o tome.

To su demografske mjere između ostalog. Pa potaknimo žene da sa te 2, 3 kune po jednom paketiću higijenskih uložaka, tampona ili nešto više novaca po jednoj menstrualnoj čašici mjesečno zapravo poboljšaju svoj standard, da budu zadovoljnije, da se osjećaju ravnopravnije, da možda djetetu koje će sutra roditi zato što su zdrave žene, zato što su tijekom menstruacije imale kvalitetne higijenske potrepštine, zato što su imale kvalitetne higijenske uvjete da rađaju zdravu djecu, da ih rađaju što više za ovo zadovoljno društvo to bi bile demografske mjere, a ne reći da bi ovakve izmjene zakona izazvale i niz drugih potreba mijenjanja drugih kategorija. Ponavljam nisu drugotne, nismo druge kategorije društva. Mi smo žene.

U potpunosti ste u pravu. Kada govorimo o učincima ovog poreza on doista jest seksistički, ali evo uzet ću tu jednu malu dozu neću reći zaštite Andreja Plenkovića, nego razumijevanja njegovog stanja. Ne mislim da smo mi ciljano išli za tim da Hrvatska ima seksistički zakon, nego je ovdje veći problem to što žene u ovom društvu nisu cilj, nisu prepoznate, nisu potrebne, nisu važne, ne prizna se potencijal njihove uloge i doprinosa u društvu. I glavni razlog leži u onom drugom što su rekli. Meni se zapravo čini da ovo nije seksistički zakon seksizma radi, nego je ovdje problem to što se ova desna strana, HDZ-ova strana naprosto boji uloge prisutnosti i moći žena.

Ovdje imamo problem da su ove naše kolegice, žene iz parlamentarne većine dobile jedan težak zadatak, dobile su zadatak da one danas moraju rušiti ovaj vrlo kvalitetan razuman prijedlog. Ja znam kolegice da to vama nije lako, ali mi je žao što bar nema ni jednog kolege da vam u tome pomogne. Ostale ste same. Ne znam da li ćete ostati same i u drugim trenutcima kad će muškarci misliti na sebe. Da li ćete i onda ostati same? Naime, važnost menstrualnog zdravlja kolegice Orešković zanemarivana je kroz povijest i to zbog androcentrizma unutar zdravstvenog znanja i sustava širom svijeta. Koncept androcentrizma uzima muško tijelo kao normu i primjer za sve ljude što se u zdravstvenom kontekstu dovodi do nevidljivosti žena, ženskog tijela i ženskog zdravlja u zdravstvenoj znanosti, politici i praksi a to je zato što većinu zakona donose upravo muškarci. Pardon, povreda Poslovnika. Tko je dignuo povredu Poslovnika? Povreda članka 238. Jer nemojte vrijeđati, mi nismo ostale same, ali koliko vidim da i vi ste ostale same u ovoj vašoj drugoj strani.

Ovo vam je treća sada opomena, pa sukladno članku 240. stavak 2. izričem vam opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Ovo je bila tipična replika. Mogli ste je koristiti kao repliku, zlorabili ste Poslovnik Sabora.

Povlačim poštovani potpredsjedniče povredu Poslovnika jer ste vi primijetili da je riječ o replici. Kolegice rekli ste da je ovo, ovaj zakon predstavlja jednim dijelom i demografsku mjeru.

Možda je to bolja demografska mjera. I onda zbog toga evo možda ova strana ne želi podržati zakon. Ali ono što sam htjela pitati kako gledate na to, evo kad smo već spominjali ovdje u Saboru i novozelandsku premijerku. Dakle, kako gledate na to kad mladi i mlade cure, djevojčice propuštaju nastavu jer jednostavno sebi ne mogu priuštiti ove proizvode, ostaju kod kuće i evo snalaze se kako znaju i umiju. Ovdje je riječ o stigmatiziranju djevojčica mladih žena, o tome da se one teško socijaliziraju u situaciji kada su siromašne i kada zbog menstrualne, zbog mjesečnice i menstrualnog ciklusa one moraju izostajati sa nastave. Možda nekima nije jasno da to što je Novi Zeland jako daleko ima slučajeva i ovdje u Hrvatskoj. Možda nama iz ove saborske dvorane nije jasno u kakvim uvjetima ljudi na terenu i u Hrvatskoj žive. Dakle, mi se danas ovdje moramo boriti za to da sačuvamo žensko dostojanstvo, da sačuvamo dostojanstvo tih mladih djevojaka i da ne dolazi do nikakve stigme. To da li će neka žena u svojoj ponavljam fertilnoj dobi roditi ni jedno, jedno, petoro ili 18 djece njeno je osobno pitanje i njeno je osobno pravo. Ali ako će žene u menstrualnom ciklusu imati sve higijenske uvjete da budu zdrave, onda će i ta djeca biti zdrava i onda je veća šansa da ih rađaju sve više.

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Pa evo nakon ovog izlaganja od kolegice Ivane Posavec Krivec mislim da bi komotno mogli zaključit ovu raspravu i to bi bilo to, ali eto idemo dalje. Udruga za ljudska prva i građansku participaciju Pariter iz Rijeke provela je on-line istraživanje o temi menstrualnog siromaštva krajem 2020. godine što je ujedno i prvo istraživanje ovakvoga tipa u Hrvatskoj te ujedno i jedno od rijetkih istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Europi. Trećina žena prisiljena je štedjeti na ulošcima jer su im preskupi. Dio njih zbog previsokih cijena kupuje manje kvalitetne menstrualne potrepštine, dok više od 10% građanki Hrvatske ne može kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovito mijenjale. Podjednak postotak njih ne može si priuštiti uloške uopće. Na žalost ovi proizvodi nemaju povlaštenu stopu PDV-a. Ona je i dalje 25 što ih čini još više financijski nepristupačnima. Svaka žena u Hrvatskoj tijekom života plaća oko 8 tisuća kuna poreza samo zato što je žena i što koristi higijenske uloške ili tampone. Pa hajmo ugledajmo se na europske zemlje koje su uvele manju poreznu stopu na ženske potrepštine. Čak je i Europski parlament 2019. usvojio i Rezoluciju o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u Europi kojom se pozvalo zemlje članice da ženske higijenske potrepštine izuzmu iz plaćanja PDV-a. A što se kod nas događa? U Hrvatskoj djevojčice izostaju iz škole zato što su djevojčice. Mislim da ne postoji očitiji primjer nejednakosti položaja muškaraca i žena od činjenice da žene svaki mjesec plaćaju cijenu za higijenske potrepštine koje su nam nužne. A prijedlog za ukidanje menstrualnog siromaštva za početak smanjivanjem stope na 5% je u vašoj ingerenciji Vlado. Znam da mnoge kolegice i kolege, osobito političari i političarke ne razumiju prioritiziranje ovakvih mjera, ali da budem sasvim jasna nije stvar u tome što si mi osobno njegu možemo priuštiti. Ni jednoj djevojčici tijelo ne smije biti prepreka za pristup obrazovanju ako ćemo back to basic stvarno žene izdvajaju novac samo zato što su žene. Voljela bih čuti jedan racionalan argument protiv ovoga što sam sve iznijela, jer iskreno meni niti jedan ne pada na pamet. Ova izmjena je jednostavna, a ispravlja jednu zaista objektivnu nepravdu.

Hvala predsjedavajući, poštovane kolegice dobro večer svima. Govorimo znači o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojem je predlagateljica zastupnica Anka Mrak Taritaš. Na prvi pogled kao žena i kao majka ženskog djeteta odmah bi se složila sa ovim prijedlogom, ali zaista na prvi pogled.

U javnosti se često mogu čuti prijedlozi o potrebi uvođenja novih ili smanjenja postojećih sniženih stopa PDV-a. Najčešće ih nude različite interesne skupine kojima pogoduje uvođenje takvih nižih stopa. Nekad je to iz ekonomskih razloga, a nekada je to iz socijalnih kao što je to današnji prijedlog. Takvi prijedlozi su razumni jer svaka djelatnost želi zaštititi svoje interese, ali se na žalost često temelje na paušalnim ocjenama bez ikakvih dubljih analiza, te se ističu uglavnom prednosti nekih mjera, ali se ne govori o učincima pojedinačnih smanjivanja poreznih stopa. Ne govori se o tome koliko snižene stope pridonose narušavanju porezne osnovice i ujedno gubitku poreznih prihoda u državnom proračunu. Osnovni problem u korelaciji snižavanja stope PDV-a i dostupnosti menstrualnih higijenskih potrepština o kojima danas govorimo je što primjenu snižene stope nije moguće ograničiti na najugroženije skupine s obzirom na to da proizvode u ovom slučaju higijenske potrepštine kupuju i žene s višim dohotkom koje nisu ciljana populacija za predmetno sniženje PDV-a. Pa je upitna njena učinkovitost i u slučaju, čak i u slučaju da trgovci predmetno smanjenje zaista i poštivaju i da ga iskoriste za smanjenje menstrualnih higijenskih potrepština, ali mi jako dobro znamo da to nije slučaj. Pa i da snizi se taj PDV-e budući se većina proizvoda je zaista iz uvoza dogodit će vam se da umjesto uložaka sa mirisom lavande za mjesec dana imamo s mirisom ruže, a ruža je skuplja za uzgoj pa će i ti ulošci biti skuplji, a lavande više neće biti za kupiti. Znači socijalni transferi nižim dohodovnim skupinama bili bi puno efikasnija i učinkovitija mjera za rješavanje menstrualnog siromaštva, nego što je to snižavanje stope PDV-a. Snižavanje PDV-a je za predlagatelje koji žele pokazati brigu o određenoj populaciji najjednostavnija mjera. Međutim, ona je po učinkovitosti u razini kozmetičkih i populističkih mjera naročito u ovom slučaju, jer čak i uz uvjet da trgovci smanje cijenu proizvoda to se neće dogoditi jer ona osoba koja nije imala 30 kuna mjesečno teško da će imati i 25 kuna za higijenske potrepštine. Ali smatram da otvaranje teme menstrualnog siromaštva ima smisla i potrebno je, jer postoji kategorija naših sugrađanki koje nemaju dovoljno novca za kupovinu menstrualnih higijenskih potrepština. Već smo par puta spominjali rezultate istraživanja koje je provela jedna Udruga za ljudska prava i upravo iz tih preporuka vidljivo je, ono kada sam gledala te preporuke iz istraživanja prvo što me je zabrinulo je ginekološka zaštita. Zabrinjavajuće je da 24% ispitanica nema izabranog ginekologa preko HZZO-a. Menstrualni analgetici dostupni su besplatno ali bi te djevojčice, djevojke, žene morale otići kod ginekologa pa i to može biti svojevrsna motivacija za odlazak na preglede, konzultacije, pa i oko kontracepcije i svih ostalih stvari. Znači da se proračunom osiguraju sredstva za nabavu menstrualnih potrepština za osobe koje su lošeg imovinskog stanja. Na taj bi način osobe koje bi trebale biti evidentirane ili u Centru za socijalnu skrb ili kod liječnika mogle dobiti recept, uputnicu, kupon za besplatnu ili povoljniju kupovinu higijenskih potrepština, da se u školama na zahtjev mogu preuzeti menstrualne potrepštine i kod razrednika, pedagoga, psihologa. Znači ja podržavam sve napore da se ženama osiguraju menstrualne i higijenske potrepštine.

Dakle pažljivo sam slušala vaše izlaganje. Da, menstrualno siromaštvo je svakako jedna od podtema, jedan od razloga predlaganja ovog zakona ali nije jedini. I vidim da vam je ponovno promaknula suština. Dakle, ovo su higijenski proizvodi koji su meni potrebni, potrebni su svim ženama u ovoj saborskoj, u sabornici barem u nekoj fazi života. Gospodinu Reineru koji sjedi iza vas ništa od ovoga ne treba niti sa lavandom, niti bez mirisa lavande. I meni je doista neshvatljivo kako ste mogli krenuti sa svojim izlaganjem da ga kao žena, kao majka djevojčica podržavate. Sve je tu razumno, sve je tu opravdano. Ali evo to malo simbolično snižavanje stope PDV-a narušilo bi stabilnost poreznog sustava ovih nekoliko higijenskih potrepština. I to govorite vi kao članica političke stranke koja se hvali sa svojih 6 krugova poreznih reformi. Poštovana kolegice Dalić, znači današnji predmetni zakon odnosi se na menstrualno siromaštvo, znači na žene koje si ne mogu priuštiti higijenske, menstrualne potrepštine a vjerujem da vi budući ste zastupnica u Hrvatskom saboru imate sasvim solidna primanja. Sebi možete priuštiti higijenske uloške koje god poželite. Znači nije poanta da se svim ženama, pa nije ni gospođi Taritaš danas bila namjera da se svim ženama omogući pojeftinjenje higijenskih potrepština, nego ženama smanjenje imovinske moći koje nemaju za higijenske uloške. Ali to ženama koje imaju bolju kupovnu moć i bolje imovinsko stanje ne znači ništa. Pa da li biste vi radije svima snizili nego onima koji nemaju dali besplatno pitam vas? Kolegice Anita, mogu ovako prvim imenom, znamo se dobro. Poanta, dakle adresira se menstrualno siromaštvo da. Rekli smo u izlaganjima da te dvije, tri,kune neće učiniti možda ekonomsku razliku. Ovo je seksistički zakon koji odražava postojanje neravnopravnosti spolova u hrvatskom poreznom sustavu. I ne samo u hrvatskom. Poanta je koja meni smeta. Vjerujem da smeta i vama, vi ste članica Odbora za ravnopravnost spolova. Da nije korektno da ja kao žena plaćam porez koji kolega Reiner ne plaća. I to nas vrijeđa sve bez obzira na razinu naših primanja. Borimo se protiv neravnopravnosti spolova. To što će to imati dodatni učinak na menstrualno siromaštvo kao jedna od mjera koja se predlaže u borbi protiv tog problema je dodatni benefit, ali nije osnova ovog prijedloga.

Ali zaista morate bit svjesni da oni koji upravljaju ovom državom moraju misliti i o PDV-u i o punjenju proračuna i svega. Najlakše je biti u oporbi i tražiti nešto i ne misliti kako će se nešto isfinancirati, da li će se moći. Tu se ne razmišlja o ravnopravnosti. Prema tome, nije HDZ za to da žene budu u neravnopravnom položaju.

Pa kolegice Pocrnić Radošević zaista nije lako slušati kako se kolegice iz oporbe zalažu za žene, a mi smo kao protiv toga da se ženama pomogne. Dajem za pravo kolegicama koje su prvi put u Hrvatskom saboru i koje se trude pomoći ženama. Međutim, ja sam bila tu i 2011., 2012. Kada su neke kolegice koje su malo prije tu se zalagale kao kolegica Ivana Posavec Krivec tako žustro pričale o ženama i njihovim pravima i pomoći, podigle ruku za podizanje PDV-a na iste te uloške sa 22, 23 na 25% Pitam se da li su onda bile žene i da li su se onda sjetile da bi bilo dobro pomoći tim istim ženama.

Svi se slažemo ovdje da menstrualni proizvodi ne smiju biti luksuz nikome, žene ne smiju biti žrtve menstrualnog siromaštva i ja sam sigurna da će Vlada nastaviti i dalje sa poreznim rasterećenjem jer se sustavno i do sada brinula o tome i u prethodnih pet krugova je pokazala koliko je rasteretila građane, kućanstva, ali i gospodarstvo. Ali ono što mene zabrinjava u ovoj anketi je podaci koji kažu da 24% ispitanica nema izabranog ginekologa, toplu i tekuću vodu na poslu nema 18% sudionica, 23,8% sudionica je navelo da nemaju mogućnost odlaska na pauzu zbog pružanja i održavanja menstrualne higijene tad kad im je potrebno.

Upravo te stvari koje ste vi naveli su ono što mene brine i mislim da su to problemi koje treba sustavno rješavati. Jer sjetimo se samo žena koje rade na kioscima, koje rade na tržnicama, koje rade na mjestima gdje nemaju dostupan toalet. Pa može li jedna žena ako se prijavila za raspravu i mora ići obaviti nešto tog tipa reći predsjedavajućem eto ja sam išla ono tipa promijeniti uložak, a vi ste me makli sa rasprave i nemam pravo se cijeli dan vratiti.

Pa hajmo se mi sa tim pozabaviti, a nekim socijalnim transferima ćemo riješiti nedostatak higijenskih potrepština.

Izvolite.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

Ne okrećimo pilu naopako i nemojmo se sprdati sa ženama zato što su žene. Pod jedan, ovo nije riječ o prijedlogu zakona koji na bilo koji način politički ili ideološki obojen. Ja vas pitam da li se mi ne razumijemo ili se ne želimo razumjeti. Smanjivanje PDV-a sa 25 na 5% je iz razloga što je to PDV dakle PDV koji plaćamo samo zato što smo žene. Socijalna kategorija spada negdje drugdje. Socijalna rasprava spada negdje drugdje. Najlakše se sprdat, najlakše se ismijavat, najlakše je reći evo mi imamo tog svog velikog vođu. Kolegice iz HDZ-a pa vi ćete za godinu dana glasati za ovaj porez. Pa vi ćete za ovakvu jednu izmjenu zakona glasat za godinu dana i vi iste te koje sad govorite da je nepotpun, da je ovakav ili onakav. Kad EU donese direktivu jer je sad za vrijeme predsjedanja Portugalom intencija da se donese vi iste koje sad se tu sprdate ne razumijete, govorite ovo ili ono ćete okrenuti pilu naopako i reći kako je to potrebno, da je to pokazatelj kako Vlada vodi računa o ženama. Okrenut ćete pilu naopako i glasati. Dakle, imamo tri opcije. Imamo opcije dajte amandman ja ću ga prihvatiti. Opcija b) neka Vlada dođe sa ovim prijedlogom, nek' oni dođu sa ovim prijedlogom što prije u hitnoj proceduri mi ćemo ga kao oporba prihvatiti i isto ovo što govorimo u ime ili predlagatelja ili kroz raspravu ćemo prihvatiti. I treća opcija, pa prihvatite ovo. Dakle, kad vama vaš premijer Plenković kaže da, to treba onda ćete glasati za to i govoriti o tome da je to baš dobar prijedlog. A sad ismijavate i sprdate. Ja sam navikla svašta i svakakvih sam batina dobila u životu, pa me neće ovo nešto specijalno pomesti. Ismijavate se sa 51% stanovništva ove zemlje, ismijavate se sa ženama koje plaćaju porez samo zato što su žene i probajte razumjet to. Dakle, svi socijalni programi koje predlažete, sva sredstva iz EU koja ćete osigurati za to da higijenski ulošci budu besplatni. Čak štoviše, dapače podržat ćemo.

Zahvaljujem predsjedavajući. Zaboravila sam kolegi Grmoji reći prije nego je pobjegao koji je ovdje sa govornice on se i dalje boji dviju riječi, a to je rodna ideologija.

Evo ako nas gleda kolega iz kluba. Ponovno ovdje čujemo argumente na prvi evo rekli ste kolegice, na prvi pogled bi se složila i kao žena i kao majka, kao cura ali uvijek neko ali. Ali poslije ćemo, kasnije ćemo kad dođe neka cjelovita porezna reforma, novi krug poreznih reformi. Dakle, nikako u tim poreznim krugovima rasterećenja da postanemo privlačna zemlja i za poslovni sektor, ali evo i za ljude koji sve više bježe iz Hrvatske. Ali da sad ovu raspravu ne širimo priču o kvaliteti i uvjetima života u Hrvatskoj i uvjetima poslovanja. Kažete 24% nema izabranog ginekologa i to je strašno i to je zaista strašno. Evo ja ću opet se vratiti na temu uvedimo seksualno obrazovanje, zdravstveni odgoj u škole, građanski odgoj u škole koji će naše curice naučiti tome koliko je važno da imaju izabranog ginekologa. Pa mislim ti su argumenti ono sad smiješni. Nemojmo ko mala djeca.

Pa mislim to je ono jedan od najglupljih argumenata koje vrlo često čujemo ovdje u sabornici.

50% stanovnika države miče neravnopravnost, žene plaćaju porez na ovo, muškarci ne koriste higijenske uloške, tampone, menstrualne čašice i ne znam što sve ne. A ovo je prilika da tu nepravdu u poreznom sustavu ispravimo, da damo šansu curicama koje danas sebi ne mogu priuštiti ove proizvode da ih priušte, da ne izostaju iz škole zbog toga što nemaju ovih stvari. Još jedanput ću naglasiti ne mogu to naglašavati ne znam koliko puta. Sve druge inicijative koje bi uklonile te barijere, uklonile sve ono što smeta da od curica, djevojčica, žena da se ne srame više govoriti da imaju menstruaciju, da ne bježe, ne skrivaju se, da ne izlaze iz trgovine sa papirnatim vrećicama kojima skrivaju te proizvode već evo da budu ravnopravni stanovnici, ravnopravne građanke Hrvatske. I evo da sa ovog mjesta evo dva zastupnika ovdje, ostalo smo žene da im poručimo evo da mislimo na njih i borimo se za bolje uvjete života. Ali dobro. Sad će govoriti poštovani zastupnik Erik Fabijanić.

Ali recimo od onih koji, ispričavam se gospodi, ali činjenica je, mislim govorimo o zastupnicima tako da. Slušao sam pozorno dio rasprave. Kolegica potpredsjednica Sabora je spomenula Škotsku. To što su Škoti napravili to je dakle prve mjere koje su vezane za ženske uloške dogodilo se u New Yorku davne 2016., poslije.

To vrijedi i za Kanadu i za još neke zemlje koje se time bave. Dakle, do današnjeg dana pola zemalja EU je smanjilo stopu PDV-a na proizvode o kojima mi danas raspravljamo, pa ako je tome tako onda se ja pitam kakva smo mi država ako se smanjenje PDV-a neće reflektirati na konačni broj, dakle na konačnu maloprodajnu cijenu. Ali reći ću jednu stvar, a to su vam podaci od World economic foruma. Znate koja je marža na papirnate maramice? Gruba bruto, odnosno bruto marža na papirnate maramice, one koje možemo kupiti na kiosku itd. Šta mislite koja je? Znate koja je bruto marža na ženske potrepštine, odnosno ženske higijenske ili uloške ili tampone? Bruto trgovinska marža je 70%

Mislim ako već radimo neke analize, onda radimo te analize, budimo odgovorni, pa vidimo koja je to bruto trgovinska marža u Hrvatskoj kao što razmatramo gorivo, ako razmatramo gorivo onda možemo razmatrati da izvinete i ženske uloške. Kad se smanji PDV koja god vlast bila, samo u Hrvatskoj čudna li čuda cijena se ne spušta. To je malo da izvinete čudno. Ali ono što ću reći sad će biti više od pola zato što od 1.1. iduće godine i Italija smanjuje PDV na uloške. Tko je premijer Italije? Mario Draghi. Šta je bio Mario Draghi prije toga? Ali pazite da se mi razumijemo. Italija ima još jednu državu u sebi, zove se Vatikan.

Dakle, Mario Draghi je bio i guverner Europske središnje banke. Zar vi mislite da on ne zna kao talijanski premijer kako se može kontrolirati trgovinska marža? Dakle, jedino mi u čitavom svijetu nismo u mogućnosti kontrolirati trgovačku maržu ako se smanji PDV. Ali mi je najzabavnije bilo čitati Izvješće Odbora za zakonodavstvo i Odbora za financije. Oni su primili k znanju što je rekla Vlada, neka su to malo elaborirali. Dakle, mi imamo Sabor koji ne razmišlja svojom glavom, nego su primili k znanju ono što je rekla Vlada, Vlada odbila pa sad moramo i mi. O.k. Ja znam da postoji parlamentarna većina i tako i u radnim tijelima. Onda opisno negdje u izvještaju će se napisati da to treba napraviti, ali ono klasična mantra ovo je meni prvi mandat u Saboru, ali evo već godinu dana ali trebam čekati cjeloviti paket. Pa tako je bilo sa nasiljem nad ženama, pa smo dodali samo jednu rečenicu. Ali meni je i to o.k. Meni je i to o.k. Ali znate šta mi se ne sviđa? I vama skidam kapu kolegice, svaka vam čast, ali zbilja svaka vam čast jer treba imati zbilja nemojte me krivo shvatiti. Ne vidim ni jednog kolegu iz HDZ-a, nego su gurnuli vas da branite njihovo odbijanje. I zato vama svaka čast, skidam vam kapu.

Hvala predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Čak sam si u sebi pomislila evo opraštam vam i za ono jučer što ste od cijelog Zakona o obnovi osvrnuli se na one po meni marginalne takse i onda na kraju kažete da čestitate kolegicama iz HDZ-a što tu eto brane na neki način neobranjivo zato što su se iza njihovih suknji sakrile njihove muške kolege. Evo to je taj mali dio gdje se ne slažem sa vama. Ja vam baš to zamjeram. Ja smatram da postoje situacije u kojima morate pokazati da doista razumijete što u odredbama Ustava znači ona odredba koja kaže da zastupnici nemaju obvezujući mandat i da ne bi valjda sva sila HDZ-a pala na ulošcima i tamponima zbog toga što biste pokazali malo manje stranačke stege. Tim više što u jednom trenu je sasvim izvjesno da će i od strane Europske unije doći inicijativa da se ovakve odredbe uvedu i u naš porezni sustav. No, da ne ponavljam sve ono izvrsno što su već govorile kolegice zastupnice prije mene osvrnula bih se na odredbe Ustava i dala cijeloj ovoj raspravi jednu malo drugačiju dimenziju. Dakle, sjećam se svojih profesora prava, a i svojih prvih principala odvjetnika koji su me učili prvim tajnama zanata, govorili su o tome da kako biramo riječi, kako stipuliramo pojedine odredbe da nas to na neki način razotkriva, da pokazuje koji je unutarnji vrijednosni kod. Dakle, mali odabir riječi može otkriti puno više nego što se to onako suhoparnim čitanjem pojedine odredbe čini. Pa ću ja sada pročitati odredbu članku 63. Ustava koja kaže ovako: „Država štiti materinstvo, djecu i mladež, te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojanstven život. Ima i odredba članka 62. koja u stavku 1. kaže da je obitelj pod osobitom zaštitom države. I kad se malo zamislim nad riječima koje se ovdje koriste, dakle žena se štiti u okviru svog materinstva, štiti se kao dijete, štiti se u okviru obitelji. Ali nigdje, nigdje u Ustavu žena se ne štiti kao žena. I to pokazuje pravu onu tradicionalnu patrijarhalnu narav našeg društva koja čak i kada je riječ o ovako banalnim životnim svakodnevnim svjetovnim temama od njih na neki način ima u diskursu jedan eto politički zazir i prezir. Jer ne vidim zašto recimo o ovako jednoj temi, ja mislim da bi ona bila zanimljiva i sa stajališta mnogih mladih djevojaka koje gledajući ovu raspravu bi mogle osvijestiti situaciju u kojoj se nalaze. Možda bi si postavljala pitanja o vrijednosti njihovog vlastitog ženskog dostojanstva kada ovakva rasprava ne bi bila u poražavajućim večernjim terminima. Tim više što često petkom imamo polu praznu sabornicu u kojoj potvrđujemo nekakve one sporazume koji su kao na traci koje nitko ne gleda, nitko ne čita a o jednoj ovako važnoj temi koja zadire ma ne samo u onu intimu u smislu higijene koju si još uvijek mnogi, mnogi u RH ne mogu priuštiti govori i o tome kakve bi mogle biti njihove perspektive i životne šanse. I to ignorantsko odbijanje vladajućih koji zapravo šalju poruku ma uvest ćemo mi to u naš porezni sustav, ali onda kada nama to naš stranački šef kaže. Baca u provaliju i negira sve one vrijednosti za koje se jedno moderno, prosperitetno društvo zalaže ili bi se trebalo zalagati. Dajem svoju osobnu podršku ovom zakonu i evo nadam se da će biti u buduće i više inicijativa koje razotkrivaju ne samo kako funkcionira mentalni sklop HDZ-a, nego govori i o tome koliko je stabilna ta naša porezna reforma. Dakle, čovjek bi rekao da ovisi i o turističkoj sezoni, čovjek bi rekao da su mjere kroz ovih pet, šest ciklusa dovele do nekog rezultata. A onda ih može destabilizirati za nekoliko postotaka sniženje stope PDV- Poštovana kolegice, ja mislim da ipak to što su kolegice iz HDZ-a ovdje nije njima što za predbaciti jer one ovdje rade svoj posao. Ovdje je stvar isključivo o muškim kolegama koji nisu dostojni da budu ovdje očito zato što smatraju da to mogu prepustiti drugima. Što se tiče jučerašnje rasprave da iskoristim priliku. Jučer je bilo riječ o pristojbama od 20, 30 kuna. Naime, hoću reći da ja to gledam kao načelo. Dakle, netko je lopov.

Izvolite.

Hvala predsjedavajući, poštovane kolegice. Evo i za kraj danas čuli smo mišljenje uglavnom kolegica koje podržavaju ovaj Prijedlog zakona o porezu na dodane vrijednosti onih koji ne podržavaju. U pojedinačnoj raspravi obrazložila sam zašto je taj prijedlog neprihvatljiv iz poreznog aspekta i da snižavanjem stope PDV-a sa 25 na 5% ne bi postigli socijalni efekt na koji se predlagateljica u prijedlogu poziva. Prema iskustvima članica EU snižene stope PDV-a nisu pokazale potpunu učinkovitost u ostvarenju ciljeva redistribucije dohotka i snižavanja cijena. Rezultati istraživanja pokazuju da čak ni cijene prehrambenih proizvoda koje koristi čitava populacija i široka baza potrošača u potpunosti ne odražavaju smanjenje PDV-a, već dio smanjenja odlazi na povećanje prodajnih marži proizvođača i trgovaca. Također vremenski obuhvat utječe na rezultate istraživanja, a učinci reforme, odnosno snižavanja poreznih stopa po pojedinim grupama proizvoda skromniji su što se analizira dulje razdoblje nakon njenog završetka. Znači, da bi protekom vremena učinci bili sve manji i manji. Taksativno bi se moglo reći da se riješio problem menstrualnog siromaštva, a jasno je da ne bi jer je snižen PDV. Na žalost to u praksi nije tako i neće nikada biti tako. Građani i političari se žale da je stopa PDV-a previsoka, ali povećanjem broja izuzeća ona mora i rasti kako bi se osigurao prihod u državni proračun. Na žalost smanjenje porezne stope ne odražava se na standard građana nego često ide trgovcima. Toga trebaju biti svjesni svi oni koji traže smanjenje poreznih stopa na ovaj točkast način, a sigurna sam da to ne želimo. Stoga smatram da postoje bolji i prikladniji načini za rješavanje problema menstrualnog siromaštva, a odnose se na socijalne transfere gdje se trebaju uključiti i Ministarstvo zdravstva, ali i ministarstvo zaduženo za socijalnu skrb. Istraživanja o menstrualnom siromaštvu na koje se većina zastupnica danas pozvala, a pozvale smo se na njega zato što je to jedino istraživanje koje na tu temu imamo. I ono što me žalosti je što je to jedino istraživanje na temu menstrualnog siromaštva. Kao problemi se navode i osiguravanje uvjeta za održavanje menstrualne higijene na radnom mjestu ili školama. Menstrualni sram i nerazumijevanje okoline, nedovoljno poznavanje menstrualnih potrepština naročito onih višekratnih. I upravo je to jedan od razloga zašto bi se trebali svi zajedno pozabaviti iniciranjem uvođenja spolnog odgoja, da te djevojke, djevojčice nauče nešto i o menstruaciji i cjelokupnom spolnom odgoju. Već sam i spomenula da 24% ispitanica nema ginekologa. To nije dobro. To nikako nije dobro budući da je ta usluga besplatna i dostupna na cijelom području RH. To su teme o kojima moramo razgovarati i osmisliti načine kako ih riješiti, a smanjenje PDV-a kad ovu temu sustavnije razradimo postaje još bespredmetnije. Iskustvo nekih zemalja pokazala su neučinkovitost ovakvog načina rješavanja problema upravo sniženjem stope PDV-a, probali su to. Pa evo spominjete i Škotska, ali upravo smanjenje PDV-a je prvi korak prema dijeljenju ili subvencioniranoj kupovini. Pa prema tome, zašto bismo mi išli na nešto što se već pokazalo da dobro ne funkcionira.

Zahvaljujem. Evo izgleda da se mi zapravo u ovoj raspravi uopće nismo razumjeli. Mi smo govorili o menstrualnom siromaštvu, međutim to nije naglasak i to nije jedina svrha predlaganja snižavanje stope PDV-a. Pa razlika je u tome što neki u populaciji među nama su žene, neki to nisu. Te žene imaju specifične potrebe koje su osnovne higijenske potrebe i na te proizvode plaćaju određene svote poreza, dok drugi to kao financijski teret nemaju. U tome je suština. I ako govorite o tome da cilj ovih izmjena i zakona neće postići svoju svrhu pa se pritom pozivate na nekakve porezne aspekte, naprosto vam takva argumentacija ne drži vodu tim više što ste upravo vi ti koji se hvalite s uspjesima svih našim odnosno vaših poreznih reformi. Govorili smo o iskustvima brojnih država. Postoje države kao što su i Ruanda i Kenija koje su mogle izdržati teret smanjenja ovog proračuna, Bože, teret smanjenja na proračun ako dođe do usvajanja ovakvih mjera, ali evo naš proračun to ne bi mogao. To govori o tome u kakvom se stanju Hrvatska u usporedbi s tim zemljama nalazi sada. A među također pogrešnim argumentima i jalovim izgovorima čuo se i taj da mnogi mladi ljudi dobivaju značajne iznose u obliku povrata poreza, pa eto onda eto iz tih iznosa valjda mogu financirati i potrebe nekih higijenskih proizvoda. I ponovno vam nije jasno gdje je ta specifična razlika. Razlika između žena i onih koje to nisu i različitih i specifičnih potreba.

Izvolite.

Poštovani kolegice i kolege, potpredsjedniče evo ga pripala mi je čast da govorim završno u ime kluba kao što je to prije toga kolega Grmoja govorio početno u ime kluba da budemo ravnopravni nas dvoje jer je ovdje pitanje prije svega ravnopravnosti. Dakle, mislim da svi koji smo stali za ovom govornicom u biti nama je ta ideja svima prihvatljiva. Svima nam je ona prihvatljiva samo što s druge strane imamo ajmo reći tako jedan tehničko tehnološko proceduralni izgovor da to treba uklopiti u, u, u određene, u određene fiskalne pakete, propise itd., ali smo svi za to, ali smo svi za to. To je jedno.

Moje kolegice u saboru, ne samo moje kolegice u saboru to moraju kupovati.

No, dakle ja apeliram na jednu stvar, a to je da ublažimo tu razliku između muškaraca i žena kroz taj, kroz tu inicijativu. I idemo gledati u budućnost.

Pružimo si tu šansu, ne, jer slušao sam raspravu kako sam dobio 3 opomene prije toga pa nisam mogao govorit u ovom djelu antikorupcije, meni je bilo jako zabavno kad sam slušao ovu priču od komunista, ne komunista itd., ja ću onako iz štosa reći jednu stvar, uzmite Slavka Degoricija ako se sjećate tko je bio pa pogledajte malo na Google-u odnosno tko je napisao odnosno bio suautor knjige Tito u Moslavini onda ćemo vidjet tko je bio komunista. I ne samo on. Naime, ja sam 31 godinu u politici tako da volim kada se ovako ljevici prikačuju neke stvari pogotovo što znam događanja od ranih '90.-tih, mogu vam reći da su jako zabavni, ali ih neću reći za ovom govornicom. Dalje, i isto tako da, dakle zbilja može se napraviti ovaj iskorak pa makar ne mora to biti ovaj prijedlog ali da uskoro očekujemo jedan prijedlog vladajućih, mi ćemo ga podržat kao što je i prije toga rečeno koje šta je bilo vezano za izmjene kaznenog, a sad bi se malo i našalio, sad bi se malo i našalio na kraju.

Dakle, ona bi najvjerojatnije priznala samo uloške zato što je, zbog bezgrešnog začeća, je li. Dakle, nemojmo na tampone dajmo samo na uloške, evo jer de facto ovakva obrana, ovakva obrana stava od strane vladajućih je da izvinete ko, ko da niste znali za kraljicu Hrvata. Sada će u ime predlagatelja govoriti ponovo poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Ja ću otprilike kao što sam i počela, bolje da izumre selo nego običaji. Dakle, oporbeni prijedlog je kasne večernje sate i neću koristiti svojih 20 minuta zaista ću probati ukratko sažeti sve ono što smo imali prilike čuti. Pri tom nas je državni tajnik u jednom trenutku napustio izgleda da je njegova žena i kćeri gledali raspravu pa je morao ići doma objašnjavati što je tim Vlada mislila. Drage moje kolegice, ovdje je riječ o jednom vrlo jednostavnom prijedlogu. O dopuni zakona koji kaže, PDV na higijenske uloške i tampone spuštamo sa 25 na 5% Zašto? Točka. U ovom trenutku Vlada nije spremna to odraditi iz jednostavnog razloga što nije nitko iz EU rekao gospodinu Plenkoviću da može. Ali kad iz EU netko gospodinu Plenkoviću kaže da treba napraviti vi ćete doći s ovim prijedlogom i dobit ćete podršku oporbene strane. Dakle, ako se mi razumijemo u prvoj stvari, a to je da smanjujemo, da je prijedlog smanjivanje poreza sa 25 na 5% samo zato što imamo porez jer smo žene onda smo se razumjeli. Dakle, evidentno je i ja zahvaljujem još jedanput svim onima koji su sudjelovali u raspravi, zahvaljujem na svemu onom što je u raspravi bilo, ja sam pozivala kolegice iz HDZ-a da daju amandman kojeg ću ja prihvatiti. O tome se niste ni očitovali. Čak sam vam i bianco rekla, dajte amandman prihvatit ću. Ali sad pozivam kolegice iz HZD-a nešto drugo. Dakle, ne tako davno pozivam se na onu da je povijest učiteljica života. Ne tako davno u ovoj sabornici u onom bivšem sazivu imala je, bila je jedna vrlo zanimljiva tema. Tema je bila Istanbulska konvencija. I tad je vaš predsjednik HDZ gospodin Plenković na vašem klubu dopustio da dio zastupnika i zastupnica glasa protiv Istanbulske konvencije. To znači dio kluba HDZ-a je glasao za, a dio kluba nije prihvatio Istanbulsku konvenciju i tu se govorilo o jednoj velikoj demokratičnosti u HDZ-u. Pa kolegice iz HDZ-a, pa pokažite snagu, pokažite da mislite i da ne morate imati stranačku stegu kad je vama važno, pa izborite se, pa vi glasajte za ovaj prijedlog dopune ovog zakona i kažite važno nam je. Važno nam je zato što imamo zakon samo zato što smo žene, želimo za njega glasati. Ajde, ovi kolege su se kod vas u HDZ-u izborili da mogu drugačije glasati, ajde se izborite vi jer ako se ne izborite onda zapravo pristajete na sve ono pa neka žene plaćaju porez samo zato što su žene sve dok to gospodin Plenković ne kaže da može biti i drugačije. Sad je trenutak dakle imate opciju imajte amandman, prihvatit ćemo. Druga opcija, izborite se unutar kluba da žene glasaju za ovaj prijedlog zakona i da kažu da želimo za njega glasati jer ovim je, ovo je jedan zakon koji plaćaju dakle porez, koji plaćaju žene samo zato što su žene. Ako mislite da je prijedlog manjkav dopunite ga, a inače ako mislite da zaista nije u redu da žene plaćaju porez samo zato što su žene izborite se unutar kluba da imate mogućnost glasati za ovaj prijedlog.

Ja zaista koristim još jedanput ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Ja mislim da je ova rasprava izuzetno važna. Ovaj prijedlog zakona nije obojen na bilo koji način, niti politički, niti ideološki. Ovaj prijedlog zakona je vrlo jasan, govori u prilog tome da Hrvatska želi biti jedna pristojna zemlja koja jasno govori kud želi ići i kako je, a da pritom ne moramo pratiti velikog vođu, pa kad veliki vođa kaže sad je trenutak da glasate, može se glasati, a kad ne ne.

Dakle, zamislite kad ste, da li ste imali priliku od bilo kojeg predlagatelja čuti kad je stao za govornicu i da je rekao dajte amandman, predložite amandman, prihvatit ću. Dajte i neko dodatno obrazloženje, prihvatit ćemo. Napišite recimo 3 rečenice, prihvatit ćemo. Zašto? Zato što je ovo važnije od toga jel imamo još 3 rečenice ili ne. Prema tome, imali smo mi takvih slučajeva, iskoristimo tu priliku. Ajdemo vidjeti da li ova zemlja ide naprijed jer tu smo imali prilike slušati različite stvari. Imali smo slušati i smijeh gdje se zapravo sprdalo sa ženama, meni je to žao, ja ne volim se sprdati s nikim, a kamoli sa ženama. Ali imamo priliku zapravo nešto odraditi dobro. Ali kolega Fabijanić i vi i ja znamo slijedeće, a to je kad taj prijedlog dođe od strane vladajućih sve ono što smo danas slušali da nije dobro [[Upadica: Hvala lijepo.]] će biti prikazano kao odlično. Hvala lijepo. time zaključujemo raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.